u dvorani. Prelazimo na sljedeću točku a to je - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti, prvo čitanje, P.Z.E. br. 101. Ustava RH i članka 175. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo, te Odbor za zaštitu okoliša i prirode. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovani državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić. Izvolite.

Navedenom direktivom uspostavlja se zajednički pravni okvir za promicanje energetske učinkovitosti unutar EU nakon 2020. godine kada počinje tzv. drugo razdoblje kumuliranja energetskih ušteda koje su države članice dužne ostvariti u periodu od 2021. do 2030. godine. Kada je postavljen cilj od 20% smanjenja potrošnje energije u odnosu na baznu 2005. godinu. U drugom kumulativnom razdoblju koje je počelo 1.1.2021. godine i traje 10 godina. Cilj je ostvariti najmanje 32,5% smanjenja potrošnje energije u odnosu na potrošnju bazne 2005. godine. Direktivom se također propisuje kontinuitet ušteda energije i u novim kumulativnim razdobljima iza 2030. godine. Ovim izmjenama i dopunama zakona se u nacionalno zakonodavstvo prenose konkretne obveze koje smo dužni kao država članica ispuniti. Tako se zakonom narušava cilj da se u 2030. godini u RH neće potrošiti više od 8,23 milijuna tona ekvivalentne nafte primarne energije, odnosno 6,85 milijuna tona ekvivalentne nafte u krajnjoj potrošnji energije. Da bi se ostvario ovaj cilj i zacrtani razvoj društva biti će potrebno kroz sve sektore i aktivnosti provoditi načela energetska učinkovitost. Prvo ovo načelo koje je u građeno u zakon zahtijeva da se sve gospodarske aktivnosti i budući projekti promatraju kao doprinos mjerama za poboljšanje energetske učinkovitosti. Načelo ima za cilj olakšavanje održivih ulaganja u sektorima energetike, prometa, graditeljstva, industrije i ostalim u smislu učinkovitije uporabe energije u svim fazama energetskog lanca od proizvodnje do krajnje potrošnje. Primjenom načela odvojiti će se povećanje potrošnje energije uvjetovano intenziviranjem gospodarskih i društvenih aktivnosti koje do sada bilo pravilo. Time se daje poticaj tehnološkom razvoju, inovacijama, digitalizaciji i nizu aktivnosti koje uz smanjenje potrošnje energije isporučuju veći dohodak. Slijedom toga direktiva je propisala da su države članice dužne ostvariti uštede energije u krajnjoj potrošnji energije te je propisana metodologija za utvrđivanje iznosa obveznih i kumulativnih ušteda energije koje je potrebno ostvariti kroz pojedino razdoblje kumuliranja.

Razlika veličine ušteda, pardon izmjene zakona su napravljene i u smislu da je osnovni dokument planiranja uštede i praćenje učinkovite provedbe direktive, pa tako je i ovog zakona integrirani nacionalni energetski klimatski plan tzv. NEC temelj za to se daje u Uredbi 2018/1999 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2018. Upravljanje energetskom unijom i djelovanju u području klime kojom se propisuje izrada nacionalnih akcijskih planova energetske učinkovitosti kao sustavnog dijela integriranog nacionalnog i energetskog i klimatskog plana.

Time su svi dokumenti planirani u energetici usklađeni sa Energetskom strategijom RH koju je ovaj Dom donio u 2020. godini, te jednako tako i sa Nacionalnom razvojnom strategijom. Zakon detaljno propisuje i obveze pojedinim sudionicima na tržištu energije. U tom smislu i nadalje će se obvezni kumulativni ciljevi energetskih ušteda ostvarivati kombinacijom sustava obveze energetske učinkovitosti i alternativnih mjera politike kako je to odlučeno osnovnim Zakonom iz 2014. godine kroz alternativne mjere politike koje će država provoditi i koje su definirane u Nacionalnom energetskom i klimatskom planu koje uključuju i mjere definirane dugoročnom Strategijom obnove Nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine procjenjuje se mogućnost ušteda od 30% ukupno potrebnih ušteda do 2030. godine. Treba istaknuti da je za prethodno razdoblje od 2014. do 2020. g. bilo predviđeno ostvarivanje obveznih kumulativnih ušteda kombinacijom alternativnih mjera, politike u udjelu 50,1% i sustavom obvezne energetske učinkovitosti od 49,9% Sustav obveze energetske učinkovitosti za energetske subjekte koji je postao operabilan 2019. g. do sada je polučio izvrsne rezultate od oko 24,02 petadžula ušteda, bez 2020., naknadno ćemo i te podatke imati. Predviđa se da će cilj u ovom sustavu biti ostvaren. Energetski subjekti imaju lakši pristup krajnjim kupcima i primjenjuju niz mjera koji se ne mogu realizirati u alternativnom sustavu.

U tom smislu ovim zakonom detaljno se raspisuje obvezni sustav ušteda u kojem energetski subjekti trebaju ostvariti 70% ukupnog cilja do 2030. g. S druge strane, ulaganjem u alternativnu sustavu ušteda, odnosno alternativnim mjerama ostvarit će se nešto više od 10,03 petadžula do 2020., dakle manje od polovice planiranih ušteda. Treba naglasiti da se u ovom sustavu mjere pretežno vezane uz štede koje su skuplje i imaju duži životni vijek, poput obnove zgrada, ali isto se ne može kumulirati kroz 2 kumulativna razdoblja što je jasno naglašeno zakonom i direktivom. Kako je navedeno, zakonom se utvrđuju poveznice između navedenih strateških i planskih dokumenata u području energetske učinkovitosti, odnosno ... [[Govornik se ne razumije.]] dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada RH od 2050., ovom se izmjenom i dopunom zakona također, prenosi dijelovi direktive vezano uz prava potrošača, odnosno kupaca, a koja su povezana s mjerom i obračunom potrošnje energije i potrošne tople vode, a kojom se posebno ističe važnost pitanja individualnog mjerenja i obračunavanja potrošnje toplinske energije. U tom smislu se otklanja i povreda prava EU vezano uz prenošenje odrednica Direktiva o energetskoj učinkovitosti iz 2012. koje su na snazi, a koje se odnose na to da svaka zasebna zgrada, građevina treba imati mjerilo toplinske energije.

Poštovani. Moram priznati da manje-više svaki zakon koji uđe u proceduru ima jednu rečenicu koja se preslikama. Mene zanima, ima li Hrvatska uopće ikakvu ambiciju raditi na vlastitim planovima, strategijama i zakonima i kasnije ih provoditi, a da to nije nešto što se radi čisto radi forme kako bi se zadovoljilo zahtjevima EU? Moram primijetiti da ne postoji niti jedna jedina riječ, bilo u zakonu ili u njegovom obrazloženju koja kaže, na koji konkretan način, kojom konkretnom mjerom će se pridonijeti smanjenju energetskom siromaštva naših građana? Pa vas molim da pojasnite, s obzirom da ste spomenuli da smo još 2020. g. donijeli Strategiju, kako će se to zapravo provesti? Što se tiče zakona, oni su usklađivanje sa direktivama i usklađivanje sa životom koji je u tijeku. Što se tiče energetskog siromaštva, mi smo ovdje konkretno, ovaj, propisali da mjere koje subjekti naprave, a u smislu otklanjanja energetskog siromaštva, recimo kao što je sada na potresom zahvaćenom području, gdje će se opraštati određene računi i ovaj, oni će se isto računati u uštede tim subjektima i onaj dio koji imamo u proračunu koji se sakuplja od 0,3 lipe po računu od 150 i nešto milijuna, on se konkretno koristi za smanjenje energetskog siromaštva.

Dakle to načelo će se primjenjivati kod kreiranja mjera sektorskih politika, ali tamo gdje je to primjenjivo. Zanima me koje su to sektorske politike u kojima primjena tog načela nije primjenjiva s obzirom na širinu njegove, kako bi rekla, terminološkog izričaja samog načela? Ovaj, to je tako normirano jer sigurno postoji negdje i situacije gdje vjerovatno to neće biti primjenjivo pa onda smo ostavili taj, taj, taj ovaj, recimo, ako imate nekakva postrojenja koja u tehnološkom smislu sada postoje i ne možemo dobiti nova tehnološka rješenja da to postrojenje bude učinkovitije. Ne možemo onda siliti tog obveznika da on bude još učinkovitiji ako ne postoje u tehnološkom smislu postrojenje koje je učinkovitije. Tih situacija će biti vrlo malo. Tu bi se ja složio s vama, ali mi moramo to ostaviti u zakonu da ne bismo nekoga tko je obveznik forsirali na nešto što objektivno ne može jer postoje tehnološka ograničenja.

Poštovani državni tajniče, ovi su ciljevi za podržati i mislim da tu nema spora. Ali vidimo da do sada se već pa nešto više od 2 milijarde kuna kroz programe uglavnom sufinancirano sredstvima iz Europske unije uložilo u energetsku obnovu što javnih zgrada, zgrada javne namjene, više stambenih objekata, ali i obiteljskih kuća. E sada mene interesira budući da kod nas jako puno stambenih jedinica poglavito obiteljskih kuća ima koje, pitanje je koliko statički zadovoljavaju određene uvjete? Nemaju vertikalne serklaže i to se može svatko uvjeriti neka se malo provoza automobilom prema bilo kojoj strani. Vidjeli smo na Banovini koliko je to pogubno i da li postoji mogućnost da se traži i nekakav statički certifikat ili nešto od statičara prije nego što opet potrošimo novce za energetsku obnovu? Apsolutno se ide u pravcu da obnova ne bude samo energetska, nego da bude i statička i energetska. Jasno to će poskupjeti cijelu priču, ali jednostavno izlaza tu drugog nema.

Uvaženi državni tajniče ja mislim da smo mi Hrvati ekološki osviješteni i da vodimo računa o potrošnji energije. Ne znam što vi mislite. Primjeri dobre prakse, ja dolazim iz Zadra odnosno Zadarske županije i tamo su sve odgojno-obrazovne ustanove praktično prošle energetsku obnovu. Mene zanima koliko mi sada trošimo energije, a koliko ćemo je trošiti do 2050. ili 60. godine ako intenzitet obnove bude ovakav?

Poštovani državni tajniče jedan od elemenata za povećanje energetske učinkovitosti je i energetska obnova zgrada za što imamo dugoročnu strategiju do 2050. godine. Bitan preduvjet za njeno provođenje je dovoljan broj specijaliziranih tvrtki za poslove energetske obnove koje će imati dovoljan broj stručnih i certificiranih radnika. Na žalost suočeni smo s manjkom radne snage uzrokovanim odljevom građevinskih radnika u inozemstvo, ali i nedostatnim upisom učenika koji se školuju za građevinska zanimanja. Dugoročno uvoz radne snage nije rješenje. Mi moramo osigurati povećanje broja domaćih radnika korištenjem sustava dualnog obrazovanja i naravno koristiti se i cjeloživotnim obrazovanjem. Znači uz što aktivniju animaciju učenika za upis u građevinska zanimanja i nezaposlenih osoba za prekvalifikaciju. Svjesni smo te činjenice da će se Hrvatskoj vrlo izvjesno dogoditi kao i velikoj većini zemalja Europske unije da će nacionalni plan oporavka i otpornosti donijeti značajna sredstva, a da ćemo vjerojatno imati problema sa radnom snagom i sa tvrtkama koji će taj silni posao trebati napraviti. Jasno da Ministarstvo prostornog uređenja preko kojeg taj dio posla kada je u pitanju ova vrsta učinkovitosti ide je toga prilično svjesno.

Uvaženi državni tajniče ako sam dobro shvatio izmjenom ovoga zakona naši građani će imati pravo na jasnu i transparentnu informaciju o obračunu potrošnje električne energije, prirodnog plina, toplinske energije, potrošene tople vode na temelju koje je moguće pratiti odnosno upravljati potrošnjom.

Cilj Europske unije a tako i Hrvatske je da se energija štedi, da energija bude što je moguće jeftinija i jasno da kupac bude taj koji je u centru cijele priče znači da zna svakog momenta kako, koliko, na koji način i da bude sposoban i promijeniti opskrbljivača i dobavljača što j moguće brže i efikasnije.

Poštovani gospodine državni tajniče, mene interesira da li ovim zakonom ćemo moći opet kao i zadnje 4 godine koristiti sredstva Europske unije za energetsku učinkovitost, konkretno kod građevina, kod kuća, kod višestambenih objekata, kod javnih objekata?

Mislim da ovaj zakon samo nastavlja dobru praksu starog zakona i još to sve zajedno uobličuje. Jasno i dalje ostaje obveza jedinicama lokalne samouprave da naprave svoje plane. Čim oni naprave svoje planove to je osnova za eventualna sredstva koja mogu dobiti temeljem tih planova. Nama je jasno u interesu da izdašnost sredstava se ne prekine. Mislim da je sada i već jedan dobar dio godina koji je pred nama sredstava u tom smislu neće faliti. … [[ne razumije se]] znači nacionalni plan oporavka, OPKK-a i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji je ove godine značajno podigao svoju ljestvicu u smislu sredstava za energetsku obnovu. Tako da se tu mogu s vama složiti da mi ćemo kao resorno ministarstvo i Ministarstvo prostornog uređenja voditi računa da tih sredstava bude kako bi te tvrtke ustvari nastavile živjeti i ne bi tražile kruha na drugim tržištima, nego na hrvatskom. Prvo, u kakvom je stanju energetska učinkovitost u području energetske obnove zgrada, kada kažem zgrada mislim na sve zgrade i one za stanovanje i obiteljske kuće, danas u odnosu na recimo prije 10 godina? I druga stvar, ako imate informacije da li je COVID kriza na neki način utjecala na potrošnju energije u 2020. godini? Konkretne sada brojke bi trebao konzultirati literaturu da vam ih kažem, ali one su apsolutno veće i značajno su porasle. Ali to nije ono što nas zadovoljava s obzirom da je više od 80 i nešto posto stambenog fonda u Hrvatskoj u privatnim rukama i mi smo za razliku od ostalih zemalja Europske unije gdje je taj postotak drugačiji, jako zainteresirani da se što više tih zgrada obnovi kako bi one bile efikasnije i učinkovitije. Ono što je sigurno, to je točno da je u 2019. vrlo izvjesno odnosno u 2020. mislite ovu prošlu godinu da će vrlo izvjesno biti manja potrošnja energije, jer dovoljno je da je turistička sezona bila prepolovljena. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu i prvi bi u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista trebao govoriti poštovani zastupnik Hrvoje Zekanović. Nema ga. Gubi pravo na raspravu. Pa će onda govoriti u ime Kluba zastupnika SDP-a poštovana zastupnica Mirela Ahmetović. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane kolegice i kolege, poštovani državni tajniče sa suradnicom. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti na žalost ponovno je rezultat pritiska Europske unije da se hrvatski ciljevi usklade sa direktivama koje su predmet ovog zakonskog prijedloga i ja sam sada citirala ono što je državni tajnik Milatić rekao na Odboru zaštite okoliša koje smo imali jutros. Važno je ovdje napomenuti da je osnovni cilj direktive o energetskoj učinkovitosti otklanjanje nedostataka na tržištu energije i uspostavljanje jasnih mehanizama za ostvarenje energetskih i okolišnih ciljeva poput smanjivanja ovisnosti o uvozu energije, povećanje sigurnosti zdravlja i smanjenje zagađenja okoliša. Danas je državni tajnik gospodin Milatić potvrdio u svojoj raspravi na odboru ono što nam je svima poznato, da imamo veliki pad proizvodnje fosilnih goriva. Govorimo o plinu i nafti. Prije 30-tak godina proizvodili smo više plina, nego smo ga trošili i to nije loša spoznaja u razvijenim zemljama koje taj pad proizvodnje fosilnih goriva nadomjeste odnosno kompenziraju obnovljivim izvorima energije. Ali loše je za našu zemlju koja taj pad proizvodnje kompenzira uvozom istih tih fosilnih goriva. Da nije tako tada bi ova činjenica bila pozitivna u sferi doprinosa energetskoj učinkovitosti i svemu onome što direktiva s kojom se ovaj Prijedlog zakona usklađuje i promovira. Udio obnovljivih izvora energije u potrošnji energije u Hrvatskoj je oko 28% Bila bih sretnija da smo uspostavili jasan i transparentan sustav kojim možemo jamčiti postupni ali nedvojbeni prijelaz s fosilnih goriva na obnovljive izvore energije na način da proizvođačima fosilnih goriva nametnemo obvezu ulaganja u obnovljive izvore energije, a eventualni višak proizvodnje fosilnog goriva prodamo, a ne predamo drugima po nama isplativim cijenama. To je jasno i nedvosmisleno opredjeljenje za energetsku učinkovitost. Kao što je jasno i nedvojbeno načelo energetska učinkovitost prvo, a koje je predmet ovog Prijedloga zakona odnosno koje ovaj zakon i promovira. Ovo načelo odnosi se na potrebu da se sve gospodarske aktivnosti i budući projekti promatraju kroz doprinos mjerama za poboljšanje energetske učinkovitosti. Stoga je u članku 2. ovoga Prijedloga zakona neprihvatljivo da se već traže iznimke i izlike nepoštivanja ovog načela.

Prvo, ako znamo da je energetska učinkovitost odnos između učinka i energetski odnosno količine potrošene energije da bi se taj učinak ostvario onda nema potrebe da se unaprijed predviđa situacija u kojoj načelo u kojem će energetska učinkovitost biti primarna pri osmišljavanju mjera sektorskih politika ne bude prvo i primarno. Ono to naprosto mora biti ne samo zbog prelaska na obnovljive izvore energije, nego i na potrebu da se odnosno da se u svim sektorima djelovanja posebna pažnja posveti racionalnom trošenju javnih sredstava, pa i onih koji idu u potrošnju energije. Vezano za zakonski prijedlog na Odboru za zaštitu okoliša postavila sam pitanje o implementaciji nove direktive Europske unije donesene 2020. godine a koja se odnosi na reguliranje doprinosa energetskih zajednica energetske učinkovitosti zemalja članica Unije. Ta direktiva nije danas implementirana u ovaj zakonski prijedlog, ali sam dobila u odgovoru državnog tajnika Milatića naznaku mogućnosti da će se zakon vjerojatno ponovno mijenjati u budućnosti u tom pogledu. Da pojasnim laičkim jezikom. Energetske zajednice i reguliranje njihova djelovanja omogućile bi proizvodnju energije i razmjenu te energije između različitih subjekata primjerice škola i hotela. Na ovaj način postiže se konkretna energetska učinkovitost jer primjerice škole trebaju energiju zimi kada su one otvorene kada se odvija nastava, dok hoteli trebaju energiju ljeti. Tako bi bila moguća razmjena te količine energije između ta dva subjekta primjerice koji tu energiju sami proizvode primjerice putem vlastitih solarnih fotonaponskih pogona, a koji su za njihove potrebe i dostatni. Onda bismo mogli govoriti o energetskoj samodostatnosti barem na onom najnižem lokalnom nivou. Na tom tragu, a apelirajući na hitno osmišljavanje konkretnih i to botom up mjera za postizanje energetske učinkovitosti i formuliranja jasne politike prelaska na obnovljive izvore energije, ponavljam ono što sam predložila tijekom rasprave o Nacionalnoj razvojnoj strategiji. Građani plaćaju poticaje za obnovljive izvore energije na svojim računima za struju i onda država to troši na čudnovatim načinom dodijeljene povlaštene uvjete velikim proizvođačima obnovljivih izvora energije umjesto da tim istim građanima vrati to što su platili. Nitko u državi ne razmišlja o tome da je moguće uspostaviti tzv. kružno gospodarstvo koje neminovno donosi smanjenje stakleničkih plinova, energetsku učinkovitost i ekonomski razvoj, poštuje javni interes, interes građana Republike Hrvatske. Jedan od načina je da se vračanjem nameta u džepove građana između ostalog upravo nameta odnosno naknada koje se na računima za struju naplaćuju za obnovljive izvore energije može potaknuti angažman štednje koju građani drže u bankama za postavljanje malih fotonaponskih elektrana za pokrivanje vlastitih potreba za energijom čime se potiče osim toga i proizvodnja fotonaponske opreme koja mogu proizvoditi hrvatska poduzeća i mogu se angažirati hrvatski radnici. Jedna od mjera poticanja energetske učinkovitosti na nacionalnom nivou uvela je nama susjedna država Slovenija, koja je izdvojila milijun i pol eura poticaja za zelena radna mjesta. Na ovaj način potiče se nacionalno gospodarstvo i nacionalna poduzeća da se okrenu zelenoj energiji. Hrvatska je zemlja prepuna potencijala, prepuna stručnih i sposobnih ljudi, ali nedostatak ambicije, u ovom slučaju nedostatak jače ambicije pa čak i ako govorimo o formiranju ovog Prijedloga zakona uvijek nas nekako gurne u onu vrstu zapravo sljedbenika, a ne predvodnika. Pa i mi sami imamo primjere dobre prakse baš u ostvarenju ciljeva energetske učinkovitosti.

Izvolite.

Grčka daleko koristi svoje sunce i taj potencijal. Međutim u nas dobivaju uglavnom povlašteni veliki, uglavnom veliki ili oni koji imaju sreće da prstom kako se ono kaže brzi prst, najbrži prst. Ako nemate Internet recimo kao u mom kraju najbolji Internet kad je javna nabava, kada se otvaraju ponude onda tko brže stisne, međutim ima ljudi koji gdje nemaju Internet tako da se odmah ljudi u toj Hrvatskoj i našoj državi nisu jednaki pred Ustavom i ružan je taj brzi prst. Ja mislim da je to nešto najgore. I Zakonom o mikrosolarima kojega smo mi dali on omogućio svima u RH. Ponavljam još jednom energentska učinkovitost doprinosi znači i smanjenju potrošnje električne energije i ta ulaganja pokreću građevinu, ljude koji se bave građevinom. Sad zamislite da mi novac koji damo primjera za subvenciju vjetroelektrana kao na primjer Krš – Pađane u RH mi negdje damo oko milijardu i pol kuna godišnje subvencija, obnovljivih izvora energija odlukom Vlade 2015. to je ministarstvo bilo gospodina Vrdoljaka tada u vladi Zorana Milanovića su donijela na zadnjoj sjednici znači gdje se kroz obnovljive izvore subvencioniralo znači i vjetroelektrane. Samo za taj novac koji mi dajemo investitorima, tj. ljudima koji tu žive sad su postavili vjetroelektrane koje niti jedan dio nije iz Hrvatske tih vjetroelektrana. Dok mikrosolare od projekta do proizvodnje, do postavljanja sve se može napraviti u RH.

Evo sad smo svi oko Banovine.

Da smo išli na taj način tim novcem koji dajemo moremo oko desetak tisuća socijalno ugroženih obitelji postaviti na njihove objekte mikrosolare. I tome bi tribalo težiti sa svim zakonskim aktima, podzakonskim aktima, planovima da mi u biti svake godine ne plaćamo pol milijarde kuna socijalno ugroženim osobama koje su ovisne ne samo šta nemaju novca, a ovako bi im dale mogućnost svakoj socijalno ugroženim obiteljima da su energetski neovisne barem u tome dijelu.

Znači da koristimo što više solare. Ja imam primjer gdje je čovik stopostotni invalid Domovinskog rata, imao je svoju zgradu, objekt koji je radio sa namjerom da tu bude hladnjača i tako nešto slično šta je potrebno Cetinskoj krajini u proizvodnji.

Znači nikako nije dobio u kvoti, dan danas se nije priključio.

To je znači i pitanje agencije, pitanje regulatornih tijela i tako. Smatram da sunce vrlo malo koristimo i to statistika pokaziva vi ste toga svjesni kao i ja. I sad sigurno država će težiti korištenju sunčeve energije, mi smo mediteranska država. Pa zar žalosno da Finska ima više solarne energije koristi sunčeve energije nego Hrvatska. Mislim ne treba tu bit velika pamet.

I stvaramo do krajnje, do postavljanja. Zato me čudi šta je vrlo malo uključen u ovo recimo klub SDSS-a koji se uvijek poziva kako njihovi krajevi odakle, gdje žive ljudi srpske nacionalne manjine koji se koriste jedino u ovim slučajevima kada se triba govoriti o nekim dramatičnim situacijama da bi se pokazalo nekakav utjecaj politički Milorada Pupovca, njegove stranke i sličnih. Evo im rješenje i za nacionalne manjine, da ljudima omogućimo i Hrvatima na tom području, ljudima i srpske nacionalne manjine premda te sve ljude smatram političkim Hrvatima. Ja ne gledam na te ljude kao što gleda Milorad Pupovac. To su politički Hrvati. I ja mislim da bi im više ovo valjalo, ovaj prijedlog koji sam ja sad iznio a kojega je MOST predložio u prošloj Vladi. Ja se sjećam kada ga je kolega Čikotić htio prezentirati dole u Saboru mi smo tražili da taj naš prijedlog omoguće nas na videu, na ovim televizijama, ekranima koje imamo ovdje. Naravno tiče same gradnje slažem se od prozora, krovova, izolacija tribamo koristiti sve tehnologije i to će pokrenuti u Hrvatskoj daj Bože možda i proizvodnju. Imamo mi i pametnih glava, omogućiti a naravno ono što je najbitnije pokrenuti graditeljstvo.

Međutim, mi u svemu tome imamo sve osim da nam nedostaje nešto.

Ako je na tom području drvo, onda tribamo omogućiti tim ljudima da iz toga se stvaraju obnovljivi izvori energije na način isto kroz proizvodnju određenih proizvoda dodanih vrijednosti.

Međutim cilj RH mora da omogućimo svakom stanovniku i svakoj obitelji njihovu neovisnost a imamo za to uvjete. Svake godine mi pol milijarde dajemo kroz lokalne samouprave ljudima za ogrjev, svake godine. Samo s tim novcem mogli bi riješiti u nekoliko godina sve te socijalno ugrožene ljude koji bi bili neovisni energetski.

Hvala lijepa potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče još jednom sa suradnicom. Danas znači imamo dvije teme koje su u principu kompatibilne, istraživanje ugljikovodika sa jedne strane. Kako te rezerve koje još uvijek imamo, to naše bogatstvo iskoristiti na najučinkovitiji i najbolji, najpametniji način, a s druge strane energetska učinkovitost. I opet je kao što je ono bilo usklađivanje sa europskim direktivama i ovo je u stvari jedan u nizu zakona koji se usklađuje sa europskim direktivama. I sam zakon kao takav je načelno u redu. Sve što promovira je za podržati. Postavlja se doduše pitanje primjene koja će se definirati kasnije kroz pravilnike, kroz podzakonske akte i u principu mi raspravljamo o zakonu, a provedba može biti i dobra i loša, jel' ovisno o tim podzakonskim aktima. Imali smo već slučajeva gdje se neke stvari dodatno onda zakompliciraju. Vidjeli smo to kod Zakona o obnovi koji je relativno brzo smo ga donijeli, ali evo i par mjeseci nakon što smo ga donijeli još uvijek je relativno mali broj prijava napravljen. Sa obnovom se još uvijek nije krenulo. Otvara se tu nekako niz pitanja koji su uglavnom vezani za jednu tematiku koja je u principu vrlo stručna.

U Hrvatskoj se sklapaju solarni paneli ako se ne varam na jednom ili na dva mjesta, sad ne znam točno. Ali nije ni to loše, jer proizvodnja solarnih panela je u principu proizvodnja koja onečišćuje okoliš poprilično, pa u stvari nije loše što se kod nas samo sklapaju. Ono što je meni privuklo pozornost to je što su u javnoj raspravi određena poduzeća koja, ukoliko ne ostvare te zadane ciljeve moraju platiti određenu naknadu vidjela tu prostor da uvedu, da te troškove prebace na krajnjeg potrošača pa su pitali mogu li oni sad uvesti neku novu naknadu za energetsku učinkovitost konkretnog Gradska plinara Zagreb što nikako naravno ne bi bilo dobro i to je nešto što ne može se baš sve prebaciti na krajnjeg potrošača. Jer znamo da i imamo puno potrošača koji već sada žive u nisko energetskim kućama gdje imaju znači i dobro izolirane fasade i stolariju sa tri stakla, tako da oni baš i nemaju previše prostora za uštedu u odnosu na ono što troše sada osim da prestanu grijati nekoliko prostorija. Ono što mene osobno tu zabrinjava to je činjenica da ćemo mi ove ciljeve ostvariti i to možda čak i više nego što smo prihvatili i to iz razloga što Hrvatska definitivno kada je u pitanju demografsko stanje stoji jako loše i svi znamo da samo u Njemačku se ne prošle zbog epidemije, ali onih godina prije iseljavalo negdje između 40 i 50 000 naših stanovnika koji onda ne voze se hrvatskim cestama, oni ne žive ovdje, ne troše energiju. I ukoliko se taj trend nastavi taj trend demografske devastacije to definitivno sa energetske strane je to dobro, mi ćemo ostvariti ciljeve. Čuli smo malo i o tome da i za ostvarenje svih ovih nekakvih ciljeva nam već nedostaje radne snage. Znamo da kontinuirano nam nedostaje radne snage poglavito u građevinarstvu. Isto tako je i sa industrijom. Navest ću samo da šećerana u Virovitici je u potpunosti prestala sa radom. Kalkulira se kakva je budućnost i Osječke šećerane. Sve su to veliki potrošači i na žalost kad gledate na papiru cilj ostvaren, a u stvarnosti problema koliko voliš. Jer činjenica je da nama treba reindustrijalizacija, nama treba pokretanje industrije, a ne gašenje. I kad pogledate udio prerađivačke industrije u Hrvatskoj koje na nekih 12% BDP-a a u razvijenim državama je to 20% BDP-a, a tu ima itekako puno prostora za povećanje. Jer jednostavno mi imamo taj orjentirski model gospodarstva koji je takav kakav je. Slično je i sa Osječkom mljekarom koja je eto navodno spašena, ali ona radi sa daleko manjim kapacitetom i naravno troši daleko manje energije. Pa kad to sve skupa sagledamo onda ne čude nekakvi podaci koji stoje na primjer u nacrtu integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana RH za razdoblje do 2030. gdje stoji jedna konstatacija da emisije glavnih onečišćujućih tvari u zraku u odnosu na baznu devedesetu godinu pokazuje opći trend smanjenja. Tvornice ne rade pa nema tko ni ispuštati štetne emisije. Još jedna stvar je ovdje interesantna, a vezano za zakonski prijedlog gdje gradovi i jedinice lokalne samouprave trebaju donositi akcijske i godišnje planove i evo ja sam i na odboru postavila to pitanje što ukoliko oni to ne rade i što ukoliko oni to ne učine, da li tu postoje nekakve sankcije. Jer ako smo poučeni sa iskustvom koje imamo vezano za primarnu selekciju otpada nije bilo nikakvih sankcija i mi danas samo nekakvih 20% nepovratne plastike recikliramo. U Osijeku postoji tvornica koja radi jednokratnu plastiku upravo od te reciklirane i uvozi ju iz arapskih zemalja i iz cijelog svijeta zato što jednostavno naši lokalni šerifi nemaju volje baš baviti se primarnom selekcijom otpada, nego imaju nekakvih drugih zanimacija. Vidjeli smo u medijima otprilike kakvih. Postavlja se naravno i pitanje gdje ide taj otpad. Jedno mjesto je i cementara u okolici Našica u Zoljanu i nekako bi očekivali da javnost ima pravo znati kakva je kvaliteta zraka u tom mjestu gdje se u blizini spaljuje otpad. Ni jedna ne mjeri štetne emisije, pa vidimo kako županija brine o zdravlju svojih stanovnika. Našice smrde po sumporu, ali to nikoga nije briga ni gradonačelnika, a bome ni župana. Druga stvar koja je ovdje vrlo interesantna je pitanje što sa starim zgradama? Tamo nije moguće organizirati individualno mjerenje i obračunavanje potrošnje toplinske energije što ovaj zakon propisuje i direktiva. Tako da tu imamo često situaciju da se energija neracionalno troši, temperatura zna biti previsoka. Ali zbog lošeg sustava a ne toliko zbog samih korisnika i pitanje što učiniti u tom području. Isto tako, prošle godine se donijela Direktiva o obnovljivim izvorima energije koja ima za cilj osnažiti manje proizvođače. I o tome smo isto već nešto čuli, znači koja u stvari ide u pravcu energetskog zadrugarstva tako da evo nadamo se da će se ona implementirati i kod nas čim prije i na razini jedinica lokalne samouprave. Ali isto tako evo i ti solari koji se često spominju u EU 70% instaliranih solara je upravo za rješavanje energetskih potreba stanovnika u zgradama, odnosno stambenim jedinicama gdje su oni instalirani. I evo čisto ću se još na kraju samo osvrnuti upravo i na tu energetsku obnovu koja je i skupa i do sada je već uloženo jako puno, a činjenica je da na Banovini smo sada nakon potresa vidjeli da statički ti stambeni objekti ne zadovoljavaju uvjete koji su u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. Ali isto ja idem svaki tjedan iz Našica za Zagreb i kad prolazite svaki dan onda gledate malo lijevo, desno imate jako puno novih kuća bez vertikalnih serklaža koje statički nikako ne zadovoljavaju taj nekakav minimum. Znači što radi građevinska inspekcija, tko je dao uopće uporabnu dozvolu i da li možda sada ispraviti tu neku krivu Drinu što naš narod kaže pa tražiti još i nekakvo uvjerenje da statičar izda prije nego što stavimo fasadu koja je energetski učinkovita i potrošimo još novaca za te stambene objekte.

Evo hvala gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, poštovani državni tajniče sa kolegicom. Energetska učinkovitost predstavlja jedan od ključnih koncepata moderne ekonomije i pretpostavka je za postizanje čitavog niza ciljeva definiranih tzv. zelenim politikama. Budući da veća energetska učinkovitost doprinosi smanjenju onečišćenja okoliša podiže stupanj sigurnosti opskrbe energije, a time i energetske neovisnosti države, te povećava konkurentnost domaće industrije zasigurno je možemo smatrati jednom od okosnica održivog razvoja RH. Intencija ovog zakona je uspostava preciznih mehanizama kojima će se ostvariti uštede u krajnjoj potrošnji energije na način na koji je to propisano europskim zakonodavstvom. Direktivom 2018/2002 izgrađuje se zajednički pravni okvir za promicanje energetske učinkovitosti unutar EU. Za nas je bitno sama direktiva se primarno odnosi na otklanjanje uočenih nedostataka na tržištu energije, a njezini tvorci su nastojali uspostaviti i nedvosmislene pravne protokole kojima bi doprinijeli rješavanju urgentnih ekoloških problema koji prijete opstanku i biološkoj raznolikosti prirode. Usvajanje načela energetske učinkovitosti zahtijeva da se sve gospodarske aktivnosti i budući projekt promatraju kroz prizmu tog načela. To konkretno znači da bi se u budućnosti trebala pojednostaviti mobilizacija kapitala i osigurati efikasnije investiranje u gospodarske sektore poput energetike, prometa i graditeljstva čiji nositelji mogu garantirati energentski održivu tehnološku realizaciju proizvodnog procesa. Pretpostavljam da će našim građanima biti najinteresantije da se putem ovog zakonskog prijedloga u domaće zakonodavstvo ugrađuju dijelovi navedene direktive a vezani uz prava potrošača, odnosno kupaca povezanog sa mjerenjem i obračunom potrošnje električne energije, prirodnog plina i posebno toplinske energije i potrošnje tople vode. Posebice se ističe važnost pitanja individualnog mjerenja i obračunavanja potrošnje toplinske energije. Kako bi se osigurala transparentnost obračuna za pojedinačnu potrošnju toplinske energije i time olakšala provedba zasebnog mjerenja države članice su dužne osigurati transparentna javno dostupna nacionalna pravila o raspodjeli troškova grijanja, hlađenja i potrošnje tople vode u kućanstvu, u zgradama sa više stanova i višenamjenskim zgradama. Uz transparentnost mjerenja i obračunavanja potrošnje toplinske energije države članice EU u kontekstu implementacije odredbi o troškovima pristupa informacijama, o mjerenju, obračunu i potrošnji za grijanje, hlađenje i potrošnju tople vode mogu razmotriti poduzimanje mjera za jačanje tržišnog natjecanja u pružanju usluga zasebnog mjerenja te time pomoći racionalizaciji troškova koje snose krajnji korisnici navedenih usluga. Na taj se način predviđenim izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti postavljaju temelji za daljnje uređenje ovih pitanja kroz zakonske i podzakonske propise iz područja tržišta toplinske energije. Kao doprinos današnjoj raspravi u Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti želio bih se referirati i na svoj ministarski mandat. Kao ministar graditeljstva posebnu pažnju sam posvećivao programima energetske obnove kako zgrada javne namjene, tako i više stambenih zgrada i obiteljskih kuća. Projektima energetske obnove podiže se kvaliteta života, ali i štedi novac kako jedinicama lokalne samouprave, tako i samim građanima i samoj državi. Jer pri njihovoj realizaciji težimo maksimalnom korištenju sredstava iz EU fondova, a i smanjenju potrošnje energije naravno ostaje nam više novaca u budžetu ili u džepu. Moram naglasiti kako je putem ovih projekata preko Ministarstva graditeljstva dosad obnovljeno ili se još uvijek obnavlja više od tisuću bolnica, škola, vrtića i stambenih zgrada. Kod energetske obnove u Hrvatskoj jako je bitno da je preko 90% korišteno materijala i svega što ide u inputu u gospodarstvo hrvatskog, od hrvatskog radnika, od hrvatskog znanja, od hrvatskog građevinskog materijala. I zato upućujem na to idemo i dalje u tom smjeru da građevinske tvrtke koje izuzetno kvalitetno znaju energetski obnavljati i kuće, obiteljske kuće više stambene zgrade, višenamjenske zgrade, omogućiti im daljnje poslovanje u budućnosti. Povećan je udio građevine u BDP-u RH što sad vidimo u ovim trenucima da je i to u stvari najbitnije, da i druge grane osim turizma krenu u to da imaju što više utjecaja na bruto društveni proizvod, na gospodarstvo, na zapošljavanje, na kraju i na punjenje proračuna koji onda možemo koristiti za ovakve krizne situacije kao što je to danas koje imamo sa pandemijom covida 19. Moramo tim firmama omogućiti da im posao bude kontinuiran, a ne da dvije godine izuzetno puno rade, stvore ogromne kapacitete, a onda dvije godine nema natječaja, pa onda se svi gledaju i ulaze u druge niše, u druge poslove jedni drugima a one poslove koje ne znaju raditi. Onda se opet otvore natječaji, izgube se u to vrijeme radna mjesta. Ne može se više dati kvalitetna plaća radniku i ti radnici odu. Mislim da energetska učinkovitost u građevini konkretno može osigurati našim radnicima vrlo, vrlo kvalitetne dobre i visoke plaće. Ona ih može povući, da oni koji su u Njemačkoj i u drugim državama EU, da se vrate u Hrvatsku i da ovdje kvalitetno nastavi živjeti i doprinositi gospodarstvu i na kraju biti ovdje, ovdje zasnovati obitelj i ovdje dalje raditi i biti pravi hrvatski ne samo državljanin nego i građanin koji ovdje radi i doprinosi svemu. Ja se nadam da Ministarstvo i zaštite okoliša i Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva zna da imamo pripremljeno jako puno projekata za obnovu više stambenih zgrada. Taj projekat je odlično odrađen u prvom mandatu, ali sada je vrijeme da se opet napravi natječaj, osiguraju sredstva. Ima za više od milijardu kuna pripremljenih projekata i ta realizacija bi mogla krenuti odmah i biti realizirana u roku godinu i pol dana. A znamo da ćemo vrlo brzo imati izuzetno puno posla za građevinu i u gradu Zagrebu u obnovi i u obnovi Banije ali i u drugim infrastrukturnim objektima.

Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Zakon o energetskoj učinkovitosti detaljno smo raspravili kroz dva čitanja i izmijenili ga u 2018. godini. Prilikom drugog čitanja predlagatelj nas je informirao o održanoj video konferencije između dva čitanja sa predstavnicima Europske komisije u kojoj je dana potpora da je prijedlog zakona usklađen sa EU zakonodavstvom. Prema tome, u prosincu 2018. naš zakon je bio usklađen u potpunosti sa EU direktivama. Danas je pred nama Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti uz obrazloženje da se zakon predlaže kako bi se zakonodavni okvir RH uskladio sa izmjenama regulatornog okvira EU u području energetske učinkovitosti nastalih donošenjem Direktive EU 2018/

Kad to pogledamo onda je slijed događaja potpuno logičan, jer dok direktiva nije bila ni donešena nismo mogli u prosincu 2018. Uskladiti ovaj zakon već sa tom direktivom. Svrha ovoga zakona je ostvarivanje ciljeva održivog energetskog razvoja, smanjenje negativnih utjecaja na okoliš iz energetskog sektora, poboljšanje sigurnosti opskrbe energijom, zadovoljavanje potreba krajnjih kupaca energije i ispunjavanje međunarodnih obveza RH u području smanjenja emisije stakleničkih plinova i to poticanje mjera od interesa za RH. Ovim se izmjenama i dopunama zakona predviđa utvrđivanje okvirnih nacionalnih ciljeva energetske učinkovitosti i doprinosa za 2020., 2030. godinu u skladu s Člankom 3. Direktive. Također se predmetnim izmjenama i dopunama zakona ustanovljava i promiče provedba načela energetske učinkovitosti prvo, dakle energetska učinkovitost na prvom mjestu. Ovo načelo zahtjeva da se sve gospodarske aktivnosti i budući projekti promatraju kroz doprinos mjerama za poboljšanje energetske učinkovitosti te ima za cilj potporu okvira za olakšavanje održivih ulaganja u sektorima energetike, prometa, graditeljstva, industrije i ostalo, a u smislu učinkovitije uporabe energije u svim fazama energetskog lanca od proizvodnje do krajnje potrošnje. Projekcija krajnje potrošnje svih oblika energije izrađena je korištenjem pristupa odozdo prema gore koji omogućava sagledavanje strukturnih promjerna na strani korištenja energije u različitim sektorima npr. industrija, kućanstvo, uslužni sektor, promet, a koje su nužne za ostvarivanje ciljeva ublažavanja klimatskih promjena. Kako bi se doprinijelo ostvarenju nacionalnih okvirnih ciljeva Direktiva je u Članku 7. propisala da su države članice dužne ostvariti uštede energije u neposrednoj potrošnji te je propisana metodologija za utvrđivanje iznosa obveznih kumulativnih ušteda energije koje je potrebno ostvariti u razdoblju od prvo 2014.-2020. odnosno 2021.-2030. Na temelju takve projekcije svaka država članica dužna je izraditi svoj nacionalni hodogram ušteda energije koje daju kumulativne uštede energije u planiranom iznosu do 2030. godine. Tako se s ovim zakonom utvrđuju nacionalni okvirni ciljevi i obvezne kumulativne uštede energije u razdobljima kumuliranja te se određuje da se obvezni kumulativni ciljevi ostvareni kombinacijom sustava obveze energetske učinkovitosti i alternativnih mjera politike, alternativne mjere politike definiraju se u nacionalnom energetskom i klimatskom planu, a funkcioniranje sustava obveze se pobliže uređuje zakonom. Utvrđuje se obveza Fonda za zaštitu okoliša i energetiku da svoje poslovanje u potpunosti uskladi s odredbama nacionalnog akcijskog plana za energetsku učinkovitost kao i programima energetske obnove zgrada koje su glavne alternativne mjere politike energetske učinkovitosti u RH. Fondu se također jasno propisuje obveza da pravovremeno sve podatke o mjerama koje je sufinancirao unosi u sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije te da o tome izvještava ministarstvo. Na taj način se osigurava pravovremenost i raspoloživost podataka potrebnih za godišnje izvještavanje o postignutim ciljevima. Zakonom se usklađuju regionalni odnosno lokalni planovi s nacionalnim planovima te osigurava usklađenost izrade regionalnih i lokalnih planova. Regionalne odnosno lokalne planove potrebno je donijeti do 31. prosinca tekuće godine za slijedeće 3 godine. Na ovaj način će se planovi županija i gradova moći uzeti u obzir prilikom izrade nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti. Utvrđuje se obveza županijama, gradovima i općinama da na godišnjoj razini izvještavaju ministarstvo o provedenim mjerama za poboljšanje energetske učinkovitosti i ostvarenim uštedama energije te da se sve mjere koje su proveli korištenjem isključivo vlastitih sredstava unose u sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije. Ovom se izmjenom i dopunom zakona također prenose dijelovi direktive vezani uz prava potrošača odnosno kupaca povezana s mjerenjem i obračunom potrošnje električne energije, prirodnog plina, toplinske energije i potrošnje tople vode. Ističe važnost pitanja individualnog mjerenja i obračunavanja potrošnje toplinske energije. Kako bi se ostvarila transparentnost računanja za pojedinačnu potrošnju toplinske energije i time olakšala provedba zasebnog mjerenja države članice moraju osigurati transparentan i javno dostupan nacionalan, nacionalna pravila o raspodjeli troškova grijanja, hlađenja i potrošnje tople vode u kućanstvu, u zgradama s više stanova i višenamjenskim zgradama. U Članku 26. rok koji je dan od 6 mjeseci po mom mišljenju mislim da je malo prekratak. I sad još reći ću istine radi jer je bilo govora gdje se Hrvatska nalazi oko obnovljivih izvora energije. Hrvatska je šesta u EU po udjelu obnovljivih izvora energije u finalnoj potrošnji, dakle u potrošnji. Što se tiče proizvodnje električne energije ono što proizvodimo kod nas, proizvodimo 72,4% iz obnovljivih izvora, a u ukupnom udjelu potrošnje električne energije obnovljivi izvori sudjeluju sa 48% Evo to su podaci iz veljače 2020. godine, dakle za one godine kad nije još bilo Covid krize i koje su na neki način referentne sa usporedbom sa ostalim godinama.

Zahvaljujem predsjedavajući. Drage kolegice i kolege, dakle pred nama je zakon kojim usklađujemo evo ciljeve u Hrvatskoj glede uštede energije i usklađujemo sa EU ciljevima energetske učinkovitosti poput smanjivanja ovisnosti o uvozu energije, poboljšanja kvalitete zraka, javnog zdravlja, te smanjivanja emisija stakleničkih plinova. Ovaj zakon je, općenito Zakon o energetskoj učinkovitosti je jedan od strateških zakona važan za razvoj RH do 2030.g., posebno do 2050. iz više razloga. Značaj s obzirom na klimatske promjene, obvezu implementacije obnovljivih izvora energije u svim oblastima prije svega u zgradarstvu, u turizmu s aspekta održivog turizma, u poljoprivredi s aspekta održivog i eko poljoprivrednog razvoja, pametnih gradova, pametne energetske mobilnosti, kružnog gospodarstva. Ogromna sredstva u EU su planirana za sufinanciranje razvoja inovativnih tehnologija koje se odnose na uštedu u potrošnji energije u svim sektorima. Obveze Hrvatske po pitanju uštede energije za razdoblje do '30.g. su dva i po puta veće u odnosu na prethodno razdoblje. U razdoblju od '30. do '50. se planira da se u EU sve zgrade da budu dakle u rangu Nul energetski efikasnih, a to znači da svaka zgrada mora proizvesti onoliko energije kolko je potrebno za njeno normalno cjelogodišnje funkcioniranje u pogledu energije za grijanje, hlađenje i pripremu potrošnje tople vode ili rasvjetu. U zakonu su ključni igrači stranke obveznice, opskrbljivači energijom. No mislim ako ne u ovom zakonu, tako su i u drugim pravilnicima i propisima, a posebice tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama koji je nedavno doživio neke promjene i dopune trebalo bi se dodatno precizirati obveze upravitelja zgradama po pitanju obveze uštede energije do '30.g. Tu prije svega mislimo na potrebu za rekonstrukcijom ne samo javnih zgrada nego i zgrada u privatnom sektoru. Konstatacija da zakon ne zahtjeva nikakva dodatna sredstva u provedbi čini nam se da ne stoji jer bi zbog njegovog značaja ako ništa drugo trebalo organizirati posebnu kampanju i promidžbu značaja energetske učinkovitosti i uštede energije od škola do javnih ustanova. Provedba se nikako ne bi smjela svesti na puko zadovoljavanje ispunjavanja obveznih godišnjih izvješća Hrvatske koja mora napraviti prema EU. Jednako tako ta obveza ne bi se smjela svesti na neke urede, pojedince u gradovima i županijama ili samo aktivnosti Fonda za energetsku učinkovitost, to mora biti organizirana široka društvena akcija. Primjer kako to treba učiniti je Danska koja u tom smislu je postala svjetski lider posebice u implementaciji obnovljivih izvora energije u sve sektore života. Za primjer posebno bi trebalo npr. educirati sve službenike u sektorima gradskih i državnih odjela za urbanizam koji rade na provjeri projektne dokumentacije za nove i rekonstrukciju starih zgrada prema zahtjevima približno Nul energetske efikasne gradnje koja je obaveza od ove godine. Oni uglavnom o tome vrlo malo ili gotovo ništa ne znaju. Opskrba EU energijom mora biti u potpunosti dekarbonizirana najkasnije do 2050.g. Za postići ovaj cilj cijele sustave u EU, pa tako i u Hrvatskoj treba transformirati kako bi se u potpunosti oslanjali na obnovljivu energiju. Fosilna goriva moraju se postupno ukidati, dok bi se iz vjetra, sunca i bio mase trebala isporučiti gotovo sva primarna energija do 2050. Kako bi se postiglo rano postupno ostvarivanje politika zelene elektrifikacije posebno u novim oblicima električne energije poput elektromobilnosti, dizalica topline visoke učinkovitosti, hlađenja za podatkovne centre, EU treba dostići udio obnovljivih izvora do 70% u kombinaciji energija do 2030. Ogromno smanjenje troškova u solarnoj energiji, fotonaponskih ćelija, vjetra, uključujući i priobalni vjetar pojačavaju isplativost ovog prijedloga. Kako bi se ograničile sigurnost i prijetnje sigurnosti povezane sa starenjem nuklearnih elektrana, nuklearna snaga se također mora postupno ukidati u skladu s maksimalnim vijekom trajanja postrojenja od 40.g. Za zrakoplovstvo, brodarstvo i teška dobra uvoz sintetičkih goriva smatra se kao dugoročna opcija. Iz klimatske perspektive samo šumski otpad bi trebao ići u bio energiju dok poljoprivredno zemljište treba koristiti za proizvodnju hrane za ljude i životinje, a ne bio gorivo. Potrošnja prirodnog plina mora se i dalje smanjivati unatoč umjesto povećane upotrebe plina u elektroenergetskom sektoru. Plinska infrastruktura će postupno se koristiti sa zelenim plinom, sredstvom za uravnoteženje promjenjive obnovljive električne energije generirane iz sunca i vjetra u mikro i mini decentraliziranim sustavima u zgrade, javne ustanove i tvornice i slično. Da bi brzo dekarboniziralo svoje gospodarstvo EU, pa tako i Hrvatska trebala bi usvojiti pametan i ekonomičan, dugoročni pristup i to smanjiti CO2 emisije za najmanje 55% do 2030. da se ostvari 0 neto emisija stakleničkih plinova do 2050., osigurati da najmanje 40% njegove konačne potrošnje energije dolazi iz obnovljivih izvora energije do '30., a zatim da bi dosegli 100% do 2050. poboljšati svoju energetsku učinkovitost za najmanje 45% do 2030. odnosno 70% kako je novi prijedlog kako bi se mogla postići najviša razina energetske učinkovitosti do 2050. EU je povećala iznos javnih sredstava dostupnih za energetsku učinkovitost, međutim kako bi se ispunili ciljevi energetske unije i podržala tranzicija na čisti energetski sustav potrebno je dodatno otključati privatno financiranje, posebno za ulaganje u energetsku učinkovitost. Procjenjuje se da će tijekom razdoblja do 2030.g. biti potrebno dodatnih 275 milijardi EUR-a godišnje za postizanje energetskih i klimatskih ciljeva EU za 2030.g. U svakom slučaju sve ove aktivnosti su ključne za Hrvatsku i njeno gospodarstvo za razdoblje 2020. do 2030. odnosno 2050.-te, tome se mora dati prioritet i nikako se, nikako ne može i ne smije ostati na razini planova, programa i aktivnosti na papiru. Strategija se mora razraditi za sve ustanove od vrtića preko škola pa do poduzeća i javnih ustanova i dalje. Zašto ne bismo npr. uveli obvezu odnosno pokrenuli akciju da sva djeca i odrasli od osnovne škole preko fakulteta, poduzeća radni ljudi u Hrvatskoj, dakle da svi moraju do kraja svog radnog vijeka zasaditi bar 50 novih šumskih stabala. Uglavnom zato, zbog toga eto trebaju sredstva za provođenje ovog zakona. Hvala.

Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege, energetska učinkovitost svakako bi trebala biti jedna od top tema u Hrvatskoj koja bi se i trebala više raspravljati, a ne samo kada dođu ovakvi zakoni na dnevni red. Ono što mene nažalost žalosti da ovo naše usklađivanje sa Direktivama EU će biti u biti samo usklađivanje i vrlo malo toga će definitivno zaživjeti u Hrvatskoj, ali eto zadovoljit će se forma usklađivanja, svoju obvezu prema EU ćemo obaviti, a do 2030. godine kako nam bude, tko bude i kako bude, neki razmišljaju da možda nije tako niti bitno. Ja vjerujem da će EU biti barem blizu tih ciljeva ako ih i ne ostvari, ali nažalost RH koja je po svim pokazateljima na dnu EU, to znači i najsiromašnija sumnjam da će biti i blizu ciljeva koje smo si postavili pred sebe. Nažalost statistika kaže da je svaki 5-ti građanin RH na rubu siromaštva, a da svako 4-to domaćinstvo ima probleme s plaćanjima računa. Vjerujte da oni, a i umirovljenici su svoju potrošnju energije sveli na minimum minimuma kako bi preživjeli i to jedva plaćaju i da oni jednostavno više nemaju gdje štedjeti. A kaže podatak i da je obiteljskih kuća 65% od ukupnog stambenog fonda i da one troše otprilike 40% ukupne energije. Znači jedan veliki bazen u kome bi se moglo puno uštediti, no da bi se ovdje uštedilo mora se puno uložiti. Sad se vraćam opet na ovaj porazni statistički podatak o siromaštvu i nemogućnosti plaćanja računa, znači vrlo malo naših građana danas si može priuštiti u ulaganje uštede energije u svojim domovima kroz energetske fasade, kroz solarnu energiju u vidu električne energije ili grijanja i dogrijavanja vode, na ulaganje toplinskih spremnika energije, a i država Hrvatska se potrudila da im ogorča život da im još više onemogući da teže tome da budemo na nultoj emisiji CO2. Jedan od problema o kojima sam govorio po nekim drugim zakonima je drvna masa koju mnogi građani koriste za grijanje i sam kod kuće imam dva izvora grijanja, jedan je plin, jedan je drvna masa, koja je nulte emisije CO2. RH rađe dozvoljava da se ta masa izvozi iz Hrvatske, da se pretvara u njihovo smanjenje od kvote CO2 umjesto da svojim građanima omogući, a koji su na neki način i vlasnici te drvne mase koja bi trebala pripadati RH i građanima RH, a ne Hrvatskim šumama, danas je cijena ogrjevnog drveta toliko otišla visoko i toliko ga se teško nabavlja da jednostavno građani odustaju od tog vida grijanja prostora i prelaze na zemni plin ili neke druge alternativne mogućnosti. Pa ja sad pitam zašto mi to radimo svojim građanima, zašto im, zašto ih ne potičemo da oni koriste biomasu za grijanje jer danas postoji tehnologija koja je dosta lako dostupna pirolitički kotlovi pa i obični kotlovi koji mogu po 12 sati držat temperaturu, postoji spremnici topline, postoji automatika tako da je danas lako se komforno grijati i na drvo. No međutim, koliko vidim potiče se prodaja drvnih peleta, da biste napravili pelet morate srušit drvo, morate ga samljeti, utrošiti energiju, morate ga osušiti trošite energiju, morate ga peletirati trošite energiju i opet ga morate pakirati, dovoziti na tržište. Mislim da su nam politike otišle u tom dijelu sasvim krivo. Siromašni uvijek prođu najskuplje jer nemaju za ulaganje u nove tehnologije. U Hrvatskoj se koristi premalo novih tehnologija kako bi bili što manje uvoz, ovisni o uvoznoj energiji i kako bi se prebacili na obnovljive izvore energije. Imamo slučaj jednog poduzetnika u Staroj Subockoj to je područje grada Novske koji već godinama pokušava instalirati na jednom mlinu turbinu na vodotoku Sobocka, toliko prepreka administrativnih, čuda, koliko mi je čovjek pokazao i često sam s njim u kontaktu da jednostavno ne može to instalirati iako je taj mlin i njegov i postoji koncesija za taj vodotok, ali jednostavno se ne uklapa valjda u nečiju priču. Takvih vodotoka imamo jako puno u Hrvatskoj koja je njima bogata, a oni nam jednostavno prolaze, odlaze, a energiju ne stvaraju. Kaže kolega Bulj ni jedan dio vjetroelektrane nije iz Hrvatske, a moram mu reći da nije točno. Je betonski temelj, ali moram reći da on bez betonskog željeza je samo hrvatski. Nažalost u Hrvatskoj su bile firme, doduše neke još i rade koje su na visokoj tehnološkoj razini proizvodile i generatore i automatiku i elektroniku i veliki dio tih elektrana se je mogao proizvoditi u Hrvatskoj, sastavnih dijelova vjetroelektrana no međutim uništilo se pa Hrvatskoj očito ne treba ništa lakše je uvest. Jedan od dobrih metoda smanjenja potrošnje energije koji je Vlada RH uvela u Hrvatskoj, a to je iseljavanje stanovništva. Mnogi naši građani su otišli u Njemačku sad oni troše tamo energiju i stvaraju problem Nijemcima i ne troše u Hrvatskoj, olakšali su tu nama eto, hvala im ovoga na takvoj metodi ali mislim da je to stvarno strašno i smiješno. Osiromašenje je druga metoda koju vladajući koriste, a normalno kad nemate novaca morate jako štedjeti i na onom najosnovnijem, a to je struja pa i ostalo jer ukoliko ne platite račune u najboljem ćete biti isključeni, a u najgorem slučaju ćete dobiti ovrhu iz koje ćete se teško iskolebati i bit ćete u onoj grupi od 300.000 blokiranih građana. Ali moramo si priznati da je i to metoda vladajućih da uštede u RH. Gospodo nemamo niti jednu banku koja bi se 0% kreditirala ovakve zelene projekte, proizvodnju obnovljive energije, koja bi poticala svakoga tko želi na nekom od potoka malih napraviti malu turbinu, svakoga tko želi na krov postaviti solarne panele jer da biste danas postavili solarne panele, taman da imate i zatvorene financije imate problem oko dozvole da se priključite na mrežu, da uđete u kvotu, da možete i prodavati onaj višak koji vam ne treba. Znači nema pravoga poticaja jedino što ćemo raditi te fasade i mislim da nije sve u fasadama da postoji još mnogo mogućnosti da uštedimo, ali moramo si priznati da politika ne ide u pravom smjeru za time, za štednjom, da je politika sasvim nešto drugo jer kada bi se željelo to da proizvodimo iz obnovljivih izvora onda bi i naši krovovi izgledali kao oni u Njemačkoj. Obiđete njemačka sela pa ćete vidjeti da svi imaju staje prekrivene fotonaponskim panelima, kuće prekrivene, da imate mini bioplinska postrojenja, da se na svaki način pokušava energija proizvoditi iz nekih drugih izvora, a da to nisu fosilna goriva.

Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege, ovo je dobar prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti i podržat ćemo ga i u prvom i u drugom čitanju jer smatramo da ovo usklađivanje sa EU direktivama ima svoj razlog i svakako doprinosi, a ništa ne odnosi i smatramo da ovo što nam se poručuje kroz zakon da trebamo bolje planirati, bolje primjenjivati i najbolje tj. bolje ostvarivati energetsku učinkovitost, ne bi trebalo biti nikome prepreka da glasa za ovaj zakon. Priča o energetskoj učinkovitosti počela je tamo početkom 2000.-tih godina kada smo se i svi pokušavali učiti tom pojmu, do tada on jednostavno to nije bio dio našeg života i stvarnosti i prilazili smo u svakom pogledu toj učinkovitosti na svoj način bilo da smo gradili kuće, bilo da smo dizali rasvjete, bilo da smo kupovali aparate itd., nismo previše o tome znali, prošli smo razdoblje učenja, osnovali smo i agenciju koja se ima primarno baviti upravo energetskom učinkovitosti, to je fond davne 2004.-te godine i na taj način krenuli smo u one predpristupne fondove, a nakon ulaska u EU svakako i u fondove koji nam na raspolaganju. Tako da ova želja da ovaj zakon makne i neke prepreke na tržištu energije i da prevladava neke tržišne nedostatke svakako je dobro došlo. Temeljno načelo navedenog zakona znači energetska učinkovitost prva svakako nam poručuje da o tome moramo uvijek razmišljati. Mislim da i građani, ali i institucije to danas čine bez puno razmišljanja da li nam se to nešto isplati ili nam se ne isplatiti. Mislim da energetska učinkovitost svakako se isplati pogotovo u svim segmentima u kojima je ona vidljiva. Danas ćemo teško ući u dućan a da ćemo kupovati aparate različitih energetskih učinkovitosti pa ćemo uzeti onaj najgori zato jer je najjeftiniji i troši najviše energije, o tome razmišljamo svakako. Teško da ćemo graditi kuće ako nemamo energetski učinkovitu fasadu ili da ćemo prepustiti se nekakvim uštedama, a da bi nas onda to u konačnici došlo sve skuplje. Mislim da je ta priča, mislim nešto što su građani zaista danas spremni primjenjivati, a kasnije ću nešto reći na koji način to radim. Mislim da danas jednostavno možemo reći da smo počeli se zaista s tom energetskom učinkovitosti baviti na način na koji se to od nas očekuje i od strane kažem država na koje se volimo pozivati, koje su tu daleko, daleko ispred nas i davno su primjenjivali nešto o čemu mi danas tek kažem pomalo učimo i učimo koristiti benefite svega toga. Tako da kad govorimo recimo samo o fondu u zadnje 2.g. reći ću što smo tamo nakon jedne financijske stabilizacije te agencije koju smo … [[Govornik se ne razumije]] naslijedili u velikim dugovima opet radi energetske učinkovitosti neko je tamo 2014.-'15. ugovorio malo više tj. ne malo više nego 10 puta više ovaj samo fasada u odnosu na ono što ima na raspolaganju, pa nas je to teretilo godinama dok smo uspjeli vratiti te, ajmo reći, dugove, pa je fond neko vrijeme zaista bio i blokiran u smislu svih javnih poziva. U zadnje 2.g. objavili smo kad govorimo o energetskoj učinkovitosti 22 poziva, javna poziva na koje je pristiglo ukupno 19.000 prijava i nakon kojih je sklopljeno oko 12.000 ugovora vrijednih 450 milijuna kuna. Svakako najveći dio su iznosile energetska obnova fasada ili zgrada, što je najveći dio inače negdje 250 milijuna kuna, 85 milijuna kuna je uloženo u energetsku učinkovitost u samom prometu, 50 milijuna kuna u poticanje obnovljivih izvora energije, a 65 milijuna kuna je otišlo u ostale projekte energetske učinkovitosti. Tako da jednostavno pokušali smo napraviti maksimum mogućega i ono što je najviše izazivalo pažnju i sabora i saborskih zastupnika svakako je prošlogodišnji poziv za energetsku obnovu kuća koji je zaprimio 7391 prijavu od koje su do danas obrađene sve, a na raspolaganju je 211 milijuna kuna. Mislim da fond konačno dobro funkcionira, da raspisujemo i ove godine ćemo raspisati brojne javne pozive i negdje na raspolaganju imamo sa financijskim planom gotovo dvije milijarde kuna, a to je ono što je taj zakon, ali onda i sama agencija omogućila da mi danas možemo o toj energetskoj učinkovitosti zaista govoriti [[Upadica: Hvala]] u pravoj primjeni.

Evo kolega Boriću upravo ste istakli što sve pozitivnim primjerom odnosno politikom i oblikovanjem mjera energetske učinkovitosti je vlada napravila, ali ovaj vrijedno je ovdje i spomenuti da će se i ovim izmjenama i dopunama zakona, oblikovanjem upravo mjera politike energetske učinkovitosti uzeti u obzir upravo ublažavanje mjera za energetsku odnosno protiv energetskog siromaštva.

Hvala lijepo kolegice Baričević, pa mislim da evo možemo reći da danas kad govorimo o toj energetskoj učinkovitosti teško da ćemo naći bilo kojeg javnog djelatnika, dužnosnika, načelnika, gradonačelnika koji će gradit recimo objekt, a da već u startu nije planirano da on bude maksimalno energetski učinkovit i da ćemo danas više-manje i privatno radit bilo što što se tiče ovaj gradnje, a da nećemo uzeti u obzir i taj moment. Razgovarali smo mi nekad ovdje i o energetskim certifikatima kada smo govorili o legalizaciji objekata i oni su izazivali dosta široku raspravu, međutim kada su se postavili uvjeti i kad se sustav, ajmo reći, ustanovio i ustabilio mislim da danas ćete vrlo rijetko nać recimo zgradu koja nema taj certifikat, a osim toga jasno je što onda s njome možete ili ne možete.

Hvala kolega Borić.

Energetska učinkovitost u Hrvatskoj ima mogućnost kao što sam rekao u ime kluba da od sunčeve energije kolega Boriću koristi 0,5% Ako nam je Bog išta dao u Hrvatskoj mediteranska smo država, to je sunce. I Klub MOST-a je u prošlom mandatu dao prijedlog uvaženi državni tajniče, prijedlog Zakona o mikrosolarima, tako smo ga nazvali. I još ću jednom ponoviti, Hrvatska 0,5% koristi sunčeve energije dok Finska 5 puta više koristi od Hrvatske. Lokalne samouprave i regionalne samouprave pola milijarde kuna godišnje daju našim socijalno ugroženim obiteljima za ogrjev, znači za ogrjev i ovaj da bi mogli preživiti zimu i to je razumna odluka. Međutim, nerazumna je odluka ako znamo da imamo mikrosolare, svaki dio mikrosolara možemo proizvest u RH, projekt, imamo ljude koji mogu napraviti projekte za naše objekte, kuće, stanove, zgrade, javne ustanove, a poglavito imamo naše građevinare koji bi pokrenuli građevinarstvo i cilj bi bio da je sve domaće i na kraju imamo neovisnu energetsku obitelj u RH.

Zamisli šta bi to značilo od kolege Kujundžića u Medovom Dolcu tamo u Imotskoj krajini, što bi značilo u mojoj Cetinskoj krajini, što bi značilo u Zagori, Ravnim kotarima u Gorskom kotaru, Lici da imamo tu našu pamet skupimo na jedno mjesto i pokrenemo to. Međutim, sve se svelo nažalost da ljudi koji su i ugradili mikrosolare, spomenuo sam maloprije čovjeka koji je u Sinju napravio bio objekat kojima je planirao da mu bude skladište voća i povrća u Cetinskoj krajini, čovjek je 2013. 30 kW stavio na krov zgrade, platio 60.000 eura sam bez poticaja, ali nikako upast u kvotu, nemore upast u kvotu jer nema uopće stranačku iskaznicu onda HNS HNS-u, HDZ-a kao što je ravnateljica Nacionalnog parka Krka. Znači imamo sve uvjete, sve, imamo zakon koji je klub Mosta dao kojega čak niste dali da ga prezentiramo ovdje tehnološke mogućnosti koje ima Sabor tada prikažemo za dobrobit pa vi ga prepišite, niste htjeli. 0,3% sunčeve energije koristi RH, ali zato plaćamo skupe projekte kao što je Krš-Pađene i onda dajemo milijardu i pol kuna subvencija za vjetroelektrane koje je donio tadašnji ministar Vrdoljak kasnije koalicijski partner HDZ-a i sve ono što se događalo, državni tajnik to dobro zna i u ovome trenutku imamo problem. Imamo problem šta ti projekti energetske učinkovitosti dođe na kraju da ga dobije ko će raditi najbrži prst.

Sad plaču, Vlada plače nad sudbinom teške infrastrukture, evo vidimo čak i gradonačelnik Petrinje kome nije lako dogodilo se zlo, ali međutim gradonačelniče Petrinje očito se tamo nije ulagalo zadnjih 20 godina ništa, mislim nije se radilo. Maloprije je kolega govorio u poljoprivredi koliko bi ti solari vrijedili, u građevinarstvu koliko bi bio jeftiniji proizvod bio u konačnici naših poljoprivrednika da je na njihovim objektima, međutim nema se volje.

Pozorno sam slušao kako vaše izlaganje tako i pojedinačno izlaganje zastupnika Borića i ono što mogu vas pitati, je li se vi slažete da u ovakvim izlaganjima mi trebamo samo slušati što nam EU kaže i jednostavno samo prihvatiti što nam oni kažu jer npr. zastupnik Borić kaže usklađivanje s eu regulativom ima svoj razlog. Koji nećemo propitivati, nama je valjda samo došlo da samo trebamo potpisati, valjda ih tako šef uči jer mi znamo tko je njima važniji kada se stavi na izbor hrvatski narod ili Bruxelles.

Kolega Petrov ja mogu u potpunosti razumjeti kolegu Borića, neko mora biti glasnogovornik Andreja Plenkovića u Saboru i odrađivati njegove zamisli, to mu je uloga, to mu je zadaća i to cijelo vrijeme radi učinkovito, kvalitetno i točno kako kolegi Boriću kaže Andrej Plenković. I da bude ministarstvo istine, uljepšavanja istine vjerojatno bi bio jedan od glavnih Plenkovićevih kandidata za to ministarstvo g. Borić. Smatram da kvalitetni prijedlozi bilo od koga da dolaze, a izvješće kao izvješće poslušni donošenje samo direktiva i uredbi i bit poslušnik, biti samo poslušnik europski to je po meni nažalost pretvoreno u ovome HS i većini.

E sad ću ja reć, ja se s vama u puno čega što ste rekli slažem, ali u jednom detalju ne. Ne postoji projekt mikrosolari, postoji pravo svih građana RH da koriste sunčevu energiju, a društvo mora prihvatiti tu njihovu proizvodnju u zajedničku proizvodnju i prodavati višak energije. Samo vas podsjećam, da budem slikovit, pročitajte znam da ste pročitali, pročitajte ponovo Dobrišu Cesarića i pjesmu „Slap“, svaka mlaka kap čini taj slap prema tome, svaka naša obiteljska kuća je ta mala kap koja zaslužuje sjati i činiti taj veliki slap korištenja sunčeve energije. Mi smo taj zakon tada kolega Hrelja nazvali zakon o mikrosolarima, to se radi o fotonaponskim ćelijama koje se mogu proizvoditi u RH, znači od proizvoda do kraja. I to bi zaista onoj populaciji za koju se vi najviše borite, to su ljudi sa slabijim imovinskim stanjima, to su uglavnom stariji umirovljenici poglavito koji su ostavljeni u krajevima gdje nema mogućnosti ni nekakve njege ili gdje su im članovi obitelji otišli, znači baš ovim prijedlogom kojega smo mi nazvali kolokvijalno mikrosolari baš iđe to svaka kap čini jedan slap, kap po kap jedan slap i to je ta energija.

Kolega Bulj imajući u vidu Kopernikanski zaokret koji se s vremena na vrijeme dogodi u glavama vladajućih pa onda primjene određene zakonske legislative ili ideje inkorporiraju u same zakonodavne okvire kao što je slučaj primjerice sa IGP-om, HGK naravno svi što dolazi od strane MOST-a ja vjerujem da će u dogledno vrijeme biti inkorporiran istom logikom zapravo i MOST-ov prijedlog zakona o mikrosolarima.

Pa Hrvatska u EU najlošija u povlačenju sredstava nešto se može reći radi se po pitanju obrazovnih ustanova, zdravstvenih ustanova, grade se fasade, stiropor fasade ili ne znam koje fasade, krovovi, zatvori, međutim ključni potencijal kojega imamo, ponavljam je sunčeva energija, a mi ga najmanje u EU koristimo, a najbogatiji smo mediteranska smo država. Ne vidim razloga zašto ne bi sve zakone moguće izmjene usmjerili u tome kanalizirali da ne koristimo samo 0,5% tj. 0,3% sunčeve energije od ukupne energije koju u Hrvatskoj potrošimo.

Kolega Bulj, htio bi da javnosti progovorimo i da ih još jednom podsvjestimo i upozorimo na koncu o energetskom siromaštvu Hrvatske. Dakle, nije riješeno, nisu riješeni osnovni preduvjeti za to i možda bi prvo trebalo to riješiti. Imamo toliko tu potrebnih stvari da onda idemo konkretnije u ovu priču. Bit ću konkretan, imamo Sloveniju, imamo primjer olakšanja procedura osnivanja energetskih zajednica, pa vas molim komentar na to. Ali me zanima vi dolazite iz Dalmatinske zagore, kako je tamo, kako tamo teče cijela priča i jeste li zadovoljni sa procedurom i sa postupcima? Evo, rekao bih samo da moj kraj odakle ja dolazim je najperspektivniji kraj i najljepši za življenje od Savudrije do Prevlake. Sa vrlo malim ulaganjima i korištenjima naših potencijala koje imamo, a uskoro ćemo ih koristiti samo ovaj dio segmenta neovisne obitelji energetski što je vrlo bitno možemo pomaknuti stvari. Nažalost, isključivo i samo guraju se štetni projekti. Štetni projekti koji utječu na ljude da odlaze, štetni projekti primjera da otpad se baca uz rijeku koja je ogroman potencijal, rijeka Cetina, ne samo po pitanju proizvodnje vode kao rijeka nego 40% hidroenergije proizvodi rijeka Cetina u RH, ali nitko ne vodi brigu o tom narodu niti mu šta vraćaju.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Zastupniče Bulj, evo ja ću se nadovezati na ovo što ste baš upravo krenuli govoriti. Mene zanima hoće li i po vama kada doći vrijeme da i u Hrvatskoj imamo energetski neovisna naselja? Pa evo u prethodnom odgovoru sam rekao da ćete uskoro moći doći u Sinj koji će biti grad, koji će biti grad znači energetski neovisan jer imamo potencijal.

Izvolite.

Poštovane kolegice i kolege, evo dosta smo se ispričali, raspravljali o uredbama EU koje moramo poštivati, koje ćemo prepisati, no međutim nemamo ni kapaciteta, niti volje, bojim se niti znanja da to provedemo i ispoštujemo, a naravno novaca nemamo to svi znamo. Ono o čemu HSS često puta govori i naglašava, a to je zelena ekonomija. Što bi trebala značiti zelena ekonomija? Trebala bi biti svijest o najracionalnijem korištenju energije i svođenju zagađenja na minimum, ali ne samo ovih zagađenja od fosilnih goriva, to se odnosi i na svjetlosna zagađenja i na zagađenja bukom jer moramo shvatiti da mi nismo ljudi jedina živa bića na ovoj planeti da postoji daleko više života nego čega smo svjesni, nego koliko smo svjesni i da moramo voditi računa o tom životu jer kad taj život nestane nestat ćemo i mi kao ljudi. Mogli bi se ugledati na selo, selo se trudi da iskorištava skoro sve što ima, što proizvede i da najmanje toga kupuje. Zagađenja su i razno razne ambalaže, razno razne ambalaže i od ove energije koju koristimo i selo je primjer kako se je najbliže živjelo sa nastojanjima da bude najmanje zagađenja. Kod nas bi trebala zelena ekonomija i svijest o zelenoj ekonomiji počinjati u osnovnoj školi, u kući, u vrtiću i trebala bi se razvijati kroz životno obrazovanje kako bismo svi bili svjesni našeg utjecaja na prirodu, na okolinu i na potrošnju, na prekomjernu potrošnju energije, pogotovo fosilnih goriva. Mnogo smo govorili danas o korištenju svjetlosne energije, o drugim obnovljivim izvorima energije kojih u Hrvatskoj ima na pretek, no nažalost mi imamo jedan problem koji se može svest u 3 slova, a to je IMT. To nije onaj traktor koji se proizvodi u Srbiji već to je ona uzrečica „ima li mene tuteka“, jer ako me nema onda mi ništa nije interesantno i ne želim ništa razvijat. Mi imamo veliki broj inovatora koji se mogu uključiti u ovaj program i ovo smanjenje potrošnje energije, ali ako mene tj. nekih drugih nema tuteka nisu zanimljivi. Vidimo brojne afere, evo zadnja je ta Krš-Pađene oko vjetroelektrana i tu je bilo pitanje „ima li mene tuteka“ i bilo je, neki su uhvaćeni, neki će pobjeći i opet program ide dalje. Energetska obnova fasada. Znate kako to izgleda kada malo bolje rezonirate oko toga? Ako ste upali u program, dobili 60% sredstava da to radite putem natječaja gdje morate nać izvođača, onda izvođači napuhnu te cijene i kad na kraju se izračunate i podvučete crtu ako ste imali keš lovu za to ili ste digli jeftini kredit u banci jeftinije vam je direktno dogovoriti sa proizvođačem i niste nikome ništa dužni i niko vam ništa nije dao nego ste sami za istu cijenu napravili energetsku fasadu. Porazgovarajte s majstorima, vidite kakve su cijene, probajte izračunati, pa ćete vidjeti da ovo što govorim je točno. Krenuli smo s fotonaponskim čelijama, subvencijom proizvedene električne energije iz obnovljivih izvora, ljudi su napravili kalkulacije, ulože novac i onda jednog dana netko ukine zakon i kaže nema više subvencija. Cijela kalkulacija pada u vodu, onaj tko je uložio novac uložio ga je i mora čekat 20.g. da mu se vrati, a ono što je mislio da će možda zaraditi kroz neko vrijeme ili neko vrijeme koristiti taj sustav besplatno dok mu vijek traje, nažalost od toga ništa. Znači nema dosljednosti u našoj politici po tome pitanju, a onda kada nema dosljednosti onda nema ni povjerenja investitora niti ulagača, a investitori zbog reketarenja i mita i korupcije su davno napustili Hrvatsku.

Poštovani kolega Lenart, upotrebljavate termin „zelena ekonomija“ Međutim, zelena ekonomija ne može, a ima veliki potencijal, dakle mogla bi po svim europskim procjenama u odnosu na Hrvatsku zaposliti sve nezaposlene u RH, podrazumijeva upravljanje potrošnjom energije, podrazumijeva obnovljive izvore energije, ali podrazumijeva i proizvodnju svih, dakle uređaja, naprava, ako hoćemo govorit o solarima, ako hoćemo govorit o prilagođenim, prilagođenim pećima za centralno grijanje itd., dakle taj proces mora bit zaokružen, a dok vi imate onog distributera električne energije kojemu je bitna zarada, a ne ušteda u kojem sudjeluju svi građani ništa od zelene ekonomije. Evo, to ste dobro rekli, znači ovaj projekt zelene ekonomije mogao bi zaposliti mnogo ljudi, mnogo inovatora, mnogo mladih znanstvenika. Da imamo kapaciteta evo vrlo jednostavno Rimac automobili, ako smo u tom dijelu otišli toliko daleko, znači jedan poduzetnik u Hrvatskoj, znači zašto ne bismo otišli i u ovim komponentama koje su nužne u zelenoj ekonomiji. Usporedit ću to sa poljoprivredom. Znači neke razvijenije zemlje, nažalost kad moram govorit tako o našem okruženju, su izračunale da svako radno mjesto u poljoprivredi otvara skoro dva radna mjesta u privredi, jedino to mi u Hrvatskoj ne možemo shvatiti, pa uništavamo svoju poljoprivredu. Isto tako i ova priča oko zelene ekonomije može zaposliti puno mladih ljudi od onog reda montera, inovatora, stručnjaka, znanstvenika i normalno i čak naše fakulteta unaprijediti. Zastupniče Lenart, dakle jako ste me nasmijali sa čekajte da vidim točno, IMT-om jako ste me nasmijali, ali ono što me zanima je upravo ova zelena ekonomija.

Znači o zelenoj ekonomiji bi mogli puno pričati, no međutim sve najveće stvari na svijetu su vrlo jednostavne. Gledajte, ja uz to što sam zastupnik ja se ne sramim da sam i seljak, radim 30 hektara zemlje i jako dobro znam što je zelena ekonomija. 12 godina sam se vozio na plin, svake godine sam bio na registraciji kažem sa 600 kuna što se vozim na plin jer sam pokušao smanjiti zagađenje. Grijem se na biomasu, kažnjen sam s time što mi svake godine cijena biomase leti u nebo i sve teže mi je nabaviti.

Uvaženi kolega Lenart. Vi ste u svojoj raspravi govorili, najviše ste vezali uz poljoprivredu, koliko u RH po vašim informacijama u vašeme kraju Vlada RH i ovi zakoni koje donose idu u korist da mogu imati kao što ste spomenuli u svojoj raspravi kao u Njemačkoj ili u drugim državama da imaju fotonaponske panele na svojim štalama? Koliko ima kod vas takvih primjera da im je hrvatska Vlada omogućila ili ovi zakoni koji se donose da je omogućeno seljaku koji proizvodi da ima mogućnost jeftinijega proizvoda?

Ja živim u Kutini i moram vam priznati da ne znam, mislim da u Kutini nema nitko na krovu postavljenu fotonaponsku centralu. I sam imam krov koji je dobre pozicije južne i razmišljao sam o tome, no međutim kada se sjetim svih ovih prepreka i da nikada neću dobiti kvotu za proizvodnju energije onda odustanem od tog projekta. Isto tako i većina mojih kolega koji neki imaju ogromne krovove na svojim stajama, dobro položene koji bi mogli proizvoditi i možda i po 50 kW/h električne energije, ali jednostavno kada im se sve prepreke postave, a inače se poljoprivrednicima svakog dana nove prepreke postavljaju jer kada krenete u proizvodnju imate, karikiram 10 prepreka, dok završavate proizvodnju imate 15 prepreka, tako i ovdje.

Hvala vam potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege. Završno bi samo htjela reći kratko o tome na koji način možemo zapravo bolje iskoristiti dostupna sredstva za povećanje energetske učinkovitosti u različitim sektorima. Prvo bi htjela reći da mislim da za Fond za energetsku učinkovitost i za programe financiranja koje on ima bi trebali usvojiti načelo koncentracije i pogledati posebno u pogledu izazova koje nas čeka oko obnove Zagreba i Banije da se zapravo sredstva koja su predviđena za povećanje energetske učinkovitosti u zgradarstvu, dakle za kuće i zgrade, posebno zgrade javne namjene, da se koncentrirano investiraju u obnovu i to na način da budu dodatna sredstva da za dizanje energetske učinkovitosti onih zgrada koje idu u obnovu kako bi kada se već obnavljaju riješili i taj dio. Kada govorimo o koncentraciji i koji bi bili potencijalni efekti toga, reći ću evo nešto i o pitanju borbe protiv energetskog siromaštva. Samo za usporedbu, godišnje za borbu protiv energetskog siromaštva za energetsku obnovu onih obiteljskih kuća koje pripadaju ranjivim skupinama, dakle oni koji su podložni riziku od energetskog siromaštva izdvajamo 32 milijuna kuna u prosjeku. S druge strane za generalno obnovu obiteljskih kuća i energetsku obnovu izdvajamo između 170 i sad prošle godine ja mislim da je bilo oko 200 i nešto milijuna kuna. Dakle, to su ogromne razlike. Šta hoću reći? Da bi bilo dobro koncentrirati sredstva na način da prvo rješavamo i prvo financiramo energetsku obnovu onih kuća koje jesu u riziku od energetskog siromaštva i to ne samo po kriterijima koji su sada dati za ranjive skupine, a to je da morate biti primatelj zajamčene minimalne naknade nego svih onih za koje se ustanovi da su doslovno u riziku od energetskog siromaštva jer time ubijemo nekoliko muha odjednom, jednim udarcem. Znači, osim što obnavljamo onu infrastrukturu koja se inače ne bi obnavljala jer ljudi nemaju sredstava, mi smanjujemo njihovu potrošnju, smanjujemo izloženost siromaštvu, ali onda smanjujemo izdvajanja i socijalne skrbi za ta kućanstva kojima je potrebna nadoknada za ogrjev, naknada za zajamčenu minimalnu naknadu itd., dakle rješavamo nekako sistemski taj problem. Dat ću vam također primjer recimo kod nabave vozila. Pazite, mi za energetsko siromaštvo obiteljskih kuća izdvajamo manje nego za nabavu, za nabavu električnih vozila. Zajedno dakle za privatne osobe i pravne osobe izdvajamo oko 44 i više miliona kuna godišnje za nabavu električnih auta. E sad, ako već imamo ta 44 miliona kuna godišnje za nabavu električnih automobila ili električnih vozila, ajmo ih koncentrirati, ajmo to usmjerit prvo u transformaciju svog javnog prometa u velikim gradovima u Hrvatskoj primjerice. Pa ajmo krenuti prvo od velikih aglomeracija, ajmo prebacit sve taxi službe na električna vozila, to će izgraditi i infrastrukturu u gradovima za električne punionice i onda ćemo krenuti šire zato jer će efekt koncentracije takve biti veći i u smanjenju CO2 kad prebacite javni promet na to, ali i u financijski efekt. Ovako se stvari rasprše. Drugo dobivaju novce mislim za električne aute ljudi koji zapravo imaju novaca, mislim budimo realni, ne kupuje električni auto netko tko ih nema. Još jednu stvar kada bi imali strateško planirano u koje regije, u koje djelatnosti, u koja područja, u kojim kućanstvima dajemo sredstva ne bismo morali imati ovaj način natječaja koji imamo sada, a to je najbrži prst. I ja ću vam reći jedan primjer. Pametni gradovi, natječaj, bila su već 2 sada koliko znam, dakle za prvi natječaj za pametne gradove može se prijaviti bilo tko samo je omjer sufinanciranja različit. Dakle, mogu i siromašni i bogati itd., i sad umjesto da mi investiramo u one koji su najsiromašniji gradovi i općine mi dajemo šakom i kapom svima i šta se događa, ljudi su išli na Bajakovo predavat u poštu u ponoć jer se otvarao natječaj taj dan i oni koji nisu predali u ponoć na Bajakovu koji su predali u ponoć i po nisu došli ni u obzir. Tolika je navala bila. Isto je sada bilo s elektronskim prijavama.

Hvala lijepa.

neko vrijeme jednostavno prespavano, kao da 2018. u 4. mjesec kada smo imali i donijeli uredbu u kojoj smo regulirali proizvodnju ovaj proizvodnju iz obnovljivih izvora u kućanstvima za samo potrošnju i na temelju koje od 2018.g. do danas je i ne samo u kućanstvima nego i u privatnim pogonima i u, u gospodarstvima, ovaj u seoskim gospodarstvima, obiteljskim gospodarstvima od 2018. do danas instalirano skoro 70 megavata solara u Hrvatskoj na stotine mjesta. A morate znati da od 2007. otkad je krenula potpora za solare do 2018. u Hrvatskoj je instalirano 52, '3 megavata solara. Znači u nepune 2.g. više nego što je sve do tada s time da sada to nisu, tamo nije potrošnja u smislu da se ona subvencionira po kilovatu i po ostalom, znači postoje solari, možete ih postaviti na kuću. Ako imate legalnu građevinsku dozvolu i ako imate uredno priključak struje vi možete dobiti u 3-4 papira ovaj dozvolu da stavite na krov kapacitet solara koliko je vaša ukupna snaga. Znači ako imate priključak od 25 kilovata možete stavit 25 kilovata na krov. Što to znači za vas? Najvažnija stvar da godišnje ne date u mrežu više od onoga što fizički možete potrošiti jer više od 5 kilovata teoretski koliko već se to izračuna mrežarinu ne plaćate jer smo to oslobodili i u konačnici rezultat toga je da vaš račun za struju je 30% od računa kojeg ste prije imali, što znači da je svaki taj projekt fizibilan u sigurno u 8.g. bez da imate ovaj nikakav poticaj + to imate vrlo često ovaj u fondu natječaje za te mikrosolare gdje u nekim područjima potpora ide i preko 50% To znači da tu investiciju sa onim dijelom koji vi sami uložite vratite u manje od 2.g. ako je velika potpora, ako je manja potpora recimo 50-40% u 4-5.g. je vratite bez problema i poslije ono što bismo rekli sve je vaš benefit. I onda ovdje stalno govoriti da ova vlada odnosno prethodna vlada i ova vlada nije napravila ništa, to apsolutno ja ne mogu nikako prihvatiti jer to vrijeđa moje znanje i ponašanje i postupanje što mi već radimo sve ove godine. Znači sada upravo u našu upravu pristižu ogromne količine dokumentacije koju upravo ovi OPG-ovi koje je g. Lenart spominjao, al očito nije među njima jer ne prati naše zakone jer misli valjda da naši zakoni nisu u redu i onda s indignacijom ih ne prati, ovaj koji uredno sada ljudi donose za elektroenergetska odobrenja za ta postrojenja jer Ministarstvo poljoprivrede, Agencija za plaćanje i ostali na nekoliko mjesta su ozbiljni natječaji gdje će se sufinancirati za ozbiljnim sredstvima ta postrojenja za samoopskrbu.

Ako gospodin iz Sinja ima hladnjaču neka izvoli doć u ministarstvo da mu objasnimo šta će s tim 30 kW ako ih je već instalirao na kuću i ako je platio 60.000 eura. On mora imati priključak za tu hladnjaču i izvaditi svoje dokumente za samoopskrbu i potrošnju i on ako je uložio 60.000 eura u taj projekt i već 10, 12 godina drži 60.000 eura da ih gleda onda taj čovjek očito je slabo informiran od strane ljudi koji ga savjetuju šta da napravi. Postojao je i Most koji je imao Ministarstvo energetike koji je nota bene spojio sa okolišom, toliko o onim primjedbama ko je prvi spojio okoliš i energetiku. Most i HDZ su se tada dogovorili na inicijativu Mosta jel je to bio uvjet za koaliciju da g. Dobrović bude ministar. Pa nemojmo hrvatsku javnost lagat tu i opet je neki Most to stavio i sada je ovo ostalo kako je ostalo i nećemo sada pretumbavati ministarstva svako pet dana, nisu to kumpiri. I ono što mi je jako bitno da se zna, znači najbrži prst, apsolutno podržavamo temu da najbrži prst nije dobra stvar. Iz administracije koju ovo ministarstvo vodi na čelu s ministrom Ćorićom više nije izašo najbrži prst u nikakvom pravilniku.

Ovo što je u fondu bilo još najbrži prst na kraju, evo ovdje kolega Borić koji je tamo u upravnom odboru i naši kolege iz ministarstva maksimalno radimo da bi idući natječaji ne bili na najbrži prst jer se tu apsolutno slažem. To je jednostavno u vremenu kada se to radilo ljudi su u dobroj vjeri mislili da je to dobro. Mi danas smo svjesni toga da se od toga stvaraju ozbiljne teme i da ljudi jednostavno sumnjaju da je to jednostavno problematično i zašto bismo uopće doveli se u pitanje da neko sumnja da je nešto problematično, a ustvari idemo svi u pravcu dobrog cilja. Ono što bi ja htio naglasiti ovdje kao čovjek koji dolazi iz jednog dijela države koja je strašno sunčana i stvarno ima potencijale, a to je sljedeće, znači mi kao ministarstvo radimo sve da energetska učinkovitost stvarno bude nešto što će zaživjet. Učinili smo to da smo uspjeli kompletni sustav obveznih shema napraviti u protekle dvije godine. To nije bilo uopće lako, ali ljudi su i svi obveznici su se toga prihvatili ozbiljno na način da su jako male penale platili Fondu za energetsku učinkovitost, mislim jako nešto malo novaca su platili. To je jako dobro jer nismo mi napravili ovaj zakon da bismo globili našu privredu i naše isporučitelje energije nego da bismo ih natjerali da štede i da sebi pomognu. Pomažu državi, pomažu svima nama. I to se dogodilo, ja sam uvjeren da će se to dogoditi sigurno i u vremenima koji dolaze i nisam toliki pesimista da će se to dogodili zato što će se država iselit i zato što ćemo ispraznit zemlju. Zašto toliko crnilo nije mi to jasno, evo meni ko građaninu, ko čovjeku od 50 i skoro tri godine ozbiljnom poreznom obvezniku koji u ovoj zemlji živi, radi i doprinosi, zašto imati toliki pesimizam, zašto svi mi zajedno ne bismo ovdje rekli da je ovo nešto dobro što trebamo svi zajedno na tome raditi. Apsolutno se slažem s gospođom Benčić ovo energetskog siromaštva uvedemo i neke dodatne kriterije, ali to nije tako jednostavno jer kad vi krenete od ovog što je samo socijalni cenzus koji je najlakši zato što imamo ministarstvo koje će nam dostaviti podatke, ako bismo išli u ovu drugu kategoriju što je gospođa ovdje predložila, e sad se tu postavlja pitanje, ako idemo nekom kuću sređivat je li to njegovo vlasništvo, je li u najmu, je li to, jako je to komplicirano, nije to baš tako jednostavno. Ali jasno recimo da sada na područjima koja su potresom pogođeni, posebno na Banovini, to će sve ići iz sredstva za energetsko siromaštvo, doslovno svi ovi priključci što su se sada stavljali sve je to na teret HEP-a otišlo i to jasno treba podmirit odnosno priznat i u energetske uštede kada HEP kao jedan od najvećih obveznika naših HEP i INA oni će to prikazati kao uštede zato što im ovaj zakon će to omogućiti. Eto, u to ime ja vam se svima zahvaljujem.

Ostanite još ovdje imamo više replika, ali imamo i jednu povredu Poslovnika. Nemamo, dobro. Uzimam si za pravo braniti svog kolegu Lenarta jer slušao sam njegovu raspravu i nije nigdje vas optuživao da ste malo napravili nego je govorio o potencijalima zelene ekonomije, a to kako se kome ocjena svidi to je druga stvar, pustimo ocjene sa strane. Drugo, da točno je da su se promijenila pravila oko ugradnje solarnih panela, ali ko je jamio, jamio, ko je zgrabio poticaj je zgrabio, a poslije toga nema poticaja nego moraš sam sve izgraditi i onda se prijaviti da ti otkupljuju struju, a prije toga su poticaji bili trostruko veći da se razumijemo. I želio bih vas za kraj nešto pitati, slažem se s vama da najbrži prst nije nikakvo rješenje jer diskriminira građane, to mislim da možemo svi ovdje reći. I zadnje da vas pitam, kako vi na Hvaru, šta radite sa košticama maslina? Samo to mi recite, što radite sa košticama maslina? Ja ništa, ali gospodin koji prerađuje ovaj masline ja mu ih uredno platim. Koliko znam sve radi po PS-u, ima one certifikate, ima pogon za preradu i živa čuda, tako, mislim da radimo ono što se maksimalno iz toga može napraviti. Ali što se tiče ovoga da „ko je jamio jamio“ ovaj u smislu da više nema poticaja za solare, ima poticaja za solare. Nekidan je bio, nekidan je bio natječaj koji nije uopće dobio dovoljno projekata do 500 tzv. fid-in, mi ga zovemo zajamčena, zajamčena potpora, ali vi ste imali nekidan fid-in natječaj za solare do 500, do 500 kilovata gdje se komotno mogao i ovaj gospodin javit sa 30 kilovata, a nije se javio zato što jednostavno ne znam zašto ljudi ne čitaju, a mi stalno govorimo, komuniciramo, najavljujemo i to je to.

Što ste učinili da izradite jedan sustav koji bi točno definirao tko je to energetski siromašan u RH i kako pomoći tim ljudima i tko je u potencijalnoj opasnosti da postane energetski siromašan? Čitam tu podatke, 10% osoba u našoj državi živi bez adekvatnog grijanja, 29% osoba nisu si mogli podmiriti redovito režije, a 66% živi u kućanstvima kojima su ukupni troškovi stanovanja znatno financijsko opterećenje. Dakle, evo još jednom konkretno, što napraviti s vaše strane da se izgradi jedan pravedni sustav i da točno znamo tko je energetski siromašan?

Mi ovaj, mi možemo zakonski predvidjeti kako i na koji način pomoći energetski siromašnim ljudima, a jasno da bismo detaljno imali sliku ko je energetski siromašan moramo imati i podatke, podatke imamo u Ministarstvu socijalne skrbi. Moramo imati i novije podatke koji će biti rezultat nekog popisa koji bi se trebao vrlo skoro dogoditi jer onaj stari je već bio davno i nakon toga temeljem svih ovih zakona apsolutno se slažem s vama da se onda mogu i po određenim podzakonskim aktima možda i neke stvari detaljnije napravit. Ali upozoravam vas da jednostavno nije tek tako jednostavno ovaj neke mjere osim ovih što ih imamo sada naglo i odjedanput napraviti, ali da na tome treba raditi apsolutno se slažem i to, to, o tome mislimo, ali jednostavno to je jedan proces koji će skoro doći. Kolega Milatić, čuli ste raspravu kolegu Bulja koji je ja mislim najavio i kandidaturu za gradonačelnika Sinja kad je rekao da će svi u Sinju imati mikrosolar kad on vjerojatno postane gradonačelnik i to nas svih treba veselit. Pitanje je šta će reć sunce i hoće li se veselit tome, koliko će energije spustiti na taj grad kad on postane gradonačelnik. Zašto to govorim? Pa zato što, da biste postali vjerojatno član MOST-a morate imat mikrosolar, to je prvo. Drugo, vjerujem da svi oni imaju i Petrov na novo izgrađenom objektu, vjerojatno i kolega Bulj, Grmoja, Miletić vi isto imate mikrosolar negdje ili bilo koji drugi član, oni to imaju i žele to zakonom propisati svim građanima i tvrde da država ništa ne čini po tom pitanju. Vi govorite suprotno, imamo novce, raspisujemo natječaj, ali potrebni su i neki uvjeti. Kod njih je sve jednostavno i vi to ne razumijete, a to je budućnost. Samo čas, kolega Bulj je dignuo povredu Poslovnika, u čem je povrijeđen Poslovnik? Ne možete više. Hvala lijepo predsjedavajući. Kolega Borić je povrijedio čl. 238., čini mi se da me je kandidirao za gradonačelnika grada Sinja, ja mu jedino što mogu zahvalit, al nisam se kandidirao, ne znam odakle vama te opsesije, ne znam o čemu pričate? Dobro, ja vam izričem opomenu jer naravno to nije bila povreda Poslovnika. Poštovani zastupnik Hrelja.

A sad ovaj će poštovani državni tajnik odgovoriti na repliku. Ne, ne, ne, ja mislim da niste odgovorili još na repliku kolega Boriću … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] A jeste, onda dobro. Hvala. Dakle, drago mi je da se Hrvatska okreće razvoju potencijala zelene ekonomije, no sve će to ostati uzalud, pa tako i provedba ovog zakona sve dok ne riješimo problem državom upravljanja ekonomije, dakle država je ta koja drma ekonomijom na krivi način. Zašto to govorim? Drago mi je da ste napokon priznali da je veliki problem u provedbi natječaja fonda bio sistem najbržeg prsta. No što je sa natječajima za zapošljavanje ključnih ljudi u tijelu poput Fonda za energetsku učinkovitost? Govorim to zato što je Luka Burilović član upravnog vijeća te institucije i to najbolje govori u prilog tome da u javnopravnim tijelima koja bi se trebala baviti specifičnom materijom na temelju svoje stručnosti i kompetencija mi biramo politički podobne ljude, pa onda nije za začuditi se što su rezultati rada takvog tijela tako poražavajući i jadni. Hvala lijepa.

Kada bi to bila povreda Poslovnika ja bi jako, jako često morao davati opomene i pola sale vjerojatno ne bi bilo unutra. Ali ja ne mogu procjenjivati da li netko govori istinu ili ne govori istinu, to nije moja ni dužnost ni obveza. Prema tome, naravno dobivate i vi opomenu. Izvolite kolegice Orešković. Hvala kolega što ste skrenuli pozornost na jednu jako bitnu temu i dali mi priliku da pojasnim da je i ovdje došlo do povrede čl. 238. Naime, činjenica se netko postavlja po određenom ključu ne isključuje istovremeno da se radi o politički podobnoj osobi.

Pa evo ja mogu samo odgovoriti, pretpostavljam da neću dobiti opomenu da je ovo što je g. Borić rekao točno, znači postoji zakon o fondu gdje je detaljno propisano tko upravlja fondom i to baš u pravom smislu upravni odbor upravlja fondom, detaljno je to propisano. Mi smo ne samo mišljenja nego znamo da taj upravni odbor dobro upravlja fondom i da ono sve što se tamo radi, radi se zakonito i po pravilima. A to što neko misli da se država upravlja krivo to je samo nečije mišljenje da država upravlja krivo ekonomijom, prvo država ne upravlja ekonomijom, država upravlja zakonima i svim onim aktivnostima kojima država upravlja, postavlja ljude u svojim poduzećima u onim poduzećima koja nisu državni postavlja ih neko drugi i to je to, ja nemam tu šta drugo dodat. Sljedeća replika je poštovane zastupnice Marijane Puljak. Zahvaljujem. Ma htjela bih samo vaš komentar na ovaj dio u kojem kažete da zakon ne zahtijeva nikakva dodatna sredstva u provedbi. Ono kao što sam rekla u izlaganju u ime kluba mislim da bi zaista trebalo organizirati posebnu kampanju koja bi zapravo značila promidžbu značaj energetske učinkovitosti, a posebno i obuku u sektorima gradskim i državnim odjelima za urbanizam, dakle obuku službenika koji rade na pripremi projekte dokumentacije, tako da evo samo komentar da zakon ne zahtijeva dodatna sredstva.

Znači da bismo ovaj zakon doveli do HSA-a morali smo imati PFO obrazac od Ministarstva gospodarstva koji akceptira sva moguća ulaganja temeljem novog zakona. Jasno da temeljem ovog zakona su ogromna ulaganja i ona su predviđena u raznim proračunima, posebno u proračunu RH državnom i onome od fonda i ostalih institucija. Znači u tom dijelu je predviđeno financiranje, a ne treba dodatno to se na to odnosi. A što se tiče obuka po općinama i gradovima, mislim da su tu već prilično obučeni ljudi, to su ti ljudi koji izrađuju planove energetske učinkovitosti, provode i rade sve to.

Kad su već solarke ubačene u temu ovoga zakona iako nisu u njemu, vi ste dobro konstatirali da vjerujete da će se to dogoditi i da će biti dobrih primjera reagirajući na rasprave pojedinih kolega. Međutim, dobrih primjera toga tipa imamo diljem Hrvatske, samo se o dobrim primjerima malo govori, a više se ističu nekakve negativnosti. Imamo solarnu elektranu najnoviju na Cresu, imamo brojne gospodarske subjekte koji koriste ove pogodnosti pa su na svojim halama izgradile solarne elektrane, tipa u našoj industrijskoj zoni u Bakru, Tvrtkama …, MONT-KOMERC, … dakle pregršt je takvih dobrih primjera u RH, a premalo se o njima govori. A najviše što me smeta što se svaki put u temu nekog zakona i ovakva promišljanja i o čemu mi govorimo uvijek ubaci nešto što nema veze sa temom. Apsolutno bi se složio s vama i ta tema o milijardama koje ulažemo u obnovljive izvore jednostavno više tema koja nema smisla.

Uvaženi državni tajniče, dobro što ste prema meni kroz nekoliko retoričkih figura nastupili pa neću to smatrati uvredom, bez obzira što sam dao dobre prijedloge što se tiče samih i solara i što sam iznio svoj stav jer za živim u stvarnosti, ja dole živim pa vidim te mogućnosti koje imamo i to je kroz prijedlog dato.

Ja i dalje stojim pred svojim stavom da mi imamo okvir za to što vi govorite, a ako ste vi ocijenili da sam ja slučajno g. uvrijedio, ja mu se unaprijed iz ovog mjesta ispričavam, ali eto, ujedno ga i pozivam da ako ima toliki problem da se slobodno obrati ministarstvu i da pokušamo čovjeku pomoći jer, to je u konačnici ono za što mi svi plaću primamo da rješavamo probleme, ljudi, građana, poduzetnika. O njoj ćemo glasovati kada se steknu uvjeti. Sad idemo na sljedeću točku, a to je: - Prijedlog zakona o dopunama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, prvo čitanje, P.Z. br. 89; Predlagatelj je Vlada RH temeljem čl. 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo te Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovani državna tajnica Majda Burić, izvolite.

Pred nama je dakle Prijedlog zakona o dopunama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem. Treba naglasiti najprije kako je institut staža s povećanim trajanjem odnosno popularno zvani ili tzv. beneficirani radni staž utemeljen u cilju zaštite radnika zaposlenih na osobito teškim i za zdravlje i radnu sposobnost štetnim radnim mjestima te zaštite osiguranika osoba s invaliditetom. Dakle, govorimo ustvari o preventivnoj ulozi u cilju očuvanja zdravlja. Reformom mirovinskoga sustava od 1. siječnja 2019. g. paketom od 6 mirovinskih zakona među kojima je bio i Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem. Tada smo napravili prilagodbu uvjetima i tehnologijama 21. st. Zakon o stažu osiguranja definira 3 kategorije osiguranika koji imaju pravo na tzv. beneficirani radni staž, a to su radnici koji rade, kao što sam već rekla, na osobito teškim i za zdravlje i radnu sposobnost štetnim radnim mjestima, to su radnici koji rade u zanimanjima za koje se traže posebne psihofiziološke funkcije organizma koje opadaju s povećanjem životne dobi i to su osiguranici osobe s invaliditetom koje su točno, čije su dijagnoze točno propisane u zakonu, a ja ću ih sada i navesti. Radi se o osobama oboljelima od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih bolesti, oboljeli od paraplegije, cerebralne i dječje paralize, multiple skleroze i srodnih bolesti, slijepe osobe, gluhe osobe, gluho-slijepe osobe, osobe koje su oboljele od reumatoidnog artritisa i drugih sustavnih upalnih bolesti zglobova i vezivnoga tkiva, osobe kod kojih postoji funkcionalni poremećaji zbog kojih se ne mogu samostalno kretati zbog, bez uporabe invalidskih kolica te osobe sa Down sindromom. Dakle, zakon definira 3 kategorije osiguranika kojima se pod točno propisanim uvjetima priznaje staž osiguranja s povećanim trajanjem i snižava im se dobna granica za priznavanje prava na starosnu mirovinu. Za svakih 12 mjeseci efektivnog radnog staža osiguranja se povećava za 2, 3, 4 ili 6 mjeseci, zato i govorimo o 12 za 14, 12 za 15, 12 za 16, odnosno 12 za 18. Važno je istaknuti kako osiguranici navedena prava mogu ostvariti samo pod uvjetom da su zaposleni s punim radnim vremenom ili sa skraćenim radnim vremenom koje se smatra kao zaposlenje s punim radnim vremenom. Propisana je iznimka za osobe s invaliditetom kojima se staž može računati u povećanom trajanju i po osnovi zaposlenja s nepunim radnim vremenom, uvažavajući naravno njihovo zdravstveno stanje. Isto tako važno je naglasiti kako je prisutan pozitivan trend zapošljavanja osoba sa invaliditetom koji je u posljednjim godinama u kontinuiranom rastu, a najveći porast bilježi se upravo nakon primjene novog Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Također, ono što moram naglasiti jest da prema podacima HZZ-a iz prethodne godine od ukupno 33 osobe koje su koristile poticaj za samozapošljavanje i mjere za očuvanje radnih mjesta, 14 ih ima status osoba s invaliditetom, a podaci HZMO-a, dakle Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje govore kako su ukupno 32 osobe s invaliditetom koje su prijavljene na obavezno mirovinsko osiguranje kao samostalni obveznici uplate doprinosa i to najviše obrtnika, ali i onih koji samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost. Stoga se ovim prijedlogom zakona predlaže da se osiguranicima osobama s invaliditetom oboljelim od bolesti koje sam maloprije taksativno navela i koje su navedene i u ovom zakonu da se njima omogući beneficirani radni staž ne samo u razdobljima zaposlenja i radnog odnosa nego i u razdobljima osiguranja i po drugim osnovama osiguranja kao što su obavljanje profesionalne djelatnosti, obrta, poljoprivrede, šumarstva i ostaloga odnosno kada su samozaposlenih svakih 12 mjeseci staža osiguranja računa se kao 15 mjeseci što je u stvari povećanje od 3 mjeseca po godini dana. Također propisuje se i obaveza uplate doprinosa za mirovinsko osiguranje za samostalne obveznike uplate doprinosa odnosno staž osiguranja računa im se s povećanim trajanjem isključivo na temelju plaćenih doprinosa za mirovinsko osiguranja prema odredbama Zakona o doprinosima. Pri tome valja istaknuti da je obveznik doprinosa i obveznik plaćanja dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja s povećanim trajanjem za osiguranike osobe s invaliditetom RH. I to za osobu koja je osiguranik samo mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti odnosno prvo stupa obračunava se dodatni doprinos po stopi od 7,84%, a za osobu koja je osiguranik i mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje odnosno drugog stupa po stopi od 5,83% Slijedom svega navedenoga osiguranici odnosno osobe s invaliditetom moći će ostvariti sniženje dobne granice za priznavanje prava na starosnu mirovinu odnosno moći će ostvariti pravo na starosnu mirovinu ranije u odnosu na redovne uvjete propisane ZOMO-om odnosno Zakonom o mirovinskom osiguranju. Dobna granica propisana za starosnu mirovinu kao što sam već i rekla snižavat će im se po jednu godinu za svih 5 godina staža osiguranja koji se za efektivno navršenih 12 mjeseci računa kao 15 mjeseci staža osiguranja. Slijedom svega što sam rekla Vlada RH predlaže donošenje ovoga zakona, prije svega imajući u vidu potrebu dodatne zaštite ove kategorije osiguranika osoba sa invaliditetom kao i njihovog aktivnijeg uključivanja u radno okruženje kroz različite oblike rada, a ujedno uvažavajući razlog uvrštavanja osoba s invaliditetom u kategoriju osoba koje imaju pravo na staž s povećanim trajanjem i sniženje dobne granice za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu. To je prije svega njihovo teško zdravstveno stanje koje uzrokuje trajne posljedice za život i rad za razliku od prethodno spomenute druge dvije kategorije osiguranika koje to pravo ostvaruju isključivo zbog štetnih utjecaja i prirode samog posla koji je vezan uz određena radna mjesta i zanimanja. Stoga smatramo da je potrebno omogućiti osobama s invaliditetom staž osiguranja s povećanim trajanjem neovisno o tome po kojoj su osnovi oni osigurani.

Uvažena državna tajnice Zakon o dopunama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem odnosi se isključivo na osobe sa invaliditetom koje su jedne od najranjivijih skupina u društvu. Kažite mi što ministarstvo odnosno Vlada RH čini za njihov položaj na tržištu rada, a i općenito u društvu? Hvala vam poštovana gospođo Buričević, dakle ono što moram spomenuti jest da od 2015. godine postoji zakon koji se odnosi na profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Od kad je taj zakon na snazi puno su povoljniji, osobe s invaliditetom imaju puno povoljniji položaj na tržištu rada. U prethodnom mandatu ove Vlade pa dosada uložili smo u poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom skoro pola milijarde kuna. Ono što moram reći jest da nam se u prosjeku godišnje zapošljava oko 3.000 osoba s invaliditetom. Trenutačno je zaposleno oko 14.000 osoba sa invaliditetom, a isto tako ono što moram reći jest da su izmjene i dopune zakona kojeg sam na početku navela također dovele do puno bolje pozicije na tržištu rada osoba sa invaliditetom. Poštovana državna tajnice u ovom prijedlogu zakona pričamo o pozitivnoj diskriminaciji i to u segmentu osoba s invaliditetom što je mislim odlično vezano za pozitivnu diskriminaciju i stavljanje u bolji položaj osoba sa invaliditetom na samo, na samo tržište rada. Mislim da možemo biti zadovoljni statistikom od ovih zadnjih nekoliko godina vezano za samu i zapošljivost osoba s invaliditetom u našem društvu.

Poštovani saborski zastupniče Bačiću, dakle najprije odgovor na vaše pitanje, vrlo konkretno, zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem kojeg smo prilagodili tehnologijama i uvjetima 21. stoljeća smanjili smo broj radnih mjesta na koji se odnosi ben radni staž sa 95 radnih mjesta na 52 radna mjesta dakle, 43 su ukinuta iz razloga što ne postoji nitko na tržištu rada tko se uopće time bave, ta radna mjesta uopće ne postoje, ne postoje radnici koji rade na tim radnim mjestima, a za 22 tih radnih mjesta smanjili smo stupanj povećanja sukladno naravno kao što sam rekla uvjetima i tehnologijama 21. stoljeća.

Uvažena državna tajnice, cilj prijedloga ovoga zakona je da osobama s invaliditetom omogući ostvarivanje beneficija koji su propisane zakonom. Znamo da je temeljni propis koji regulira status osoba s invaliditetom upravo Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom i na tragu toga, ali i nastavak na ono što ste prethodno iznijeli, zanima me kakva je trenutna situacija kod zapošljavanja osoba s invaliditetom, da li i dalje poslodavci radije plate kaznu ili, ili zaposle osobu s invaliditetom i što mi kao društvo odnosno pojedinci možemo napraviti da bismo potaknuli te iste poslodavce pri zapošljavanju osoba s invaliditetom? Zahvaljujem poštovana zastupnice Maksimčuk. Dakle, vlada premijera Plenkovića ulaže iznimne napore u poboljšanje, u poboljšanje uvjeta života osoba s invaliditetom, pa isto tako vezano i uz njihov položaj na tržištu rada. Sami ste spomenuli Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom koji u stvari uvodi kvotni sustav i obvezuje sve poslodavce koji imaju više od 20 zaposlenih da zaposle određen broj osoba sa invaliditetom i ta kvota iznosi 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenih. E sada pitali ste kako se ponašaju poslodavci?

Poštovana državna tajnice, evo sad ste spomenuli da poslodavci koji ne izvršavaju obveze uplaćuju određeni novac u državni proračun.

Poštovani g. Šimičeviću, dakle vezano uz zapošljavanje osoba s invaliditetom odnosno obaveze zapošljavanja postoje u, zakon propisuje i zamjensku kvotu odnosno supstitut ukoliko poslodavac ne može zaposliti osobu s invaliditetom jer recimo ona na tom području ili u toj županiji ne postoji ili postoje neka, neka realna situacija zbog čega ta osoba ne može se tom poslodavcu javiti na natječaj. Što se tiče zamjenskih kvota RH zaista ima veliku lepezu, a koja se odnosi na primanje na praksu učenika s teškoćama u razvoju, zapošljavanje studenata s invaliditetom, primanje osoba s invaliditetom na osposobljavanje, stipendiranje redovitog školovanja osoba s invaliditetom ili pak sklapanje ugovora sa zaštitnim i integrativnim radionicama.

Evo mi smo danas na Odboru za zdravstvu i socijalnu politiku raspravljali o puno toga, ali ja bi se evo samo vratila, moram reć da sam začuđena da čak 2/3 poslodavaca se odlučuje ne zaposliti, ne zaposliti osobe sa invaliditetom. I zanima me na kojim radnim mjestima najčešće su zaposlene te osobe sa invaliditetom, da li imate nekakav uvid, nekakvu statistiku gdje se najčešće zapošljavaju te osobe? Sabljar ono što trebam posebno naglasiti jest da prosječno se tijekom godine evidentira oko 9700 poslodavaca koji su u stvari obveznici kvote temeljem zakona, dakle koji, to su poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika i više i koji u stvari 3% od toga trebaju zaposliti osoba s invaliditetom ili ako to ne mogu ispuniti neku od zamjenskih kvota, kao što sam rekla to može biti sklapanje ugovora sa zaštitnom ili integrativnom radionicom, to može biti stipendiranje učenika i studenata sa poteškoćama u razvoju, primanje učenika na praksu, itd., lepeza tih supstituta u RH zaista je široka. Dakle, rekla sam i to podaci potvrđuju da 1/3 poslodavaca odnosno oko njih 3200 zapošljava osobe s invaliditetom i na taj način u potpunosti ispunjava svoje zakonske obaveze.

pohvalu, pa vam stoga hvala u ime svih invalidnih osoba u RH. To je ono što je nedostajalo i to će sigurno unaprijediti život i rad svih naših invalida. Međutim, mi imamo 13 zanimanja i 52 radna mjesta koja obuhvaćaju ben staž.

Procedura o kojoj me vi pitate, evo ja ću je sada ukratko nastojati objasniti. Poticaj za utvrđivanje novog radnog mjesta ili zanimanja koje ima ben radni staž, može dati ili poslodavac ili sindikat i to na temelju stručne dokumentacije koja je izrađena prema posebno propisanoj metodologiji. Metodologija je objavljena u Narodnim novinama 20/19, govorimo o Pravilniku o metodologiji izrade stručne dokumentacije radi utvrđivanja staža osiguranja s povećanim trajanjem. Dakle, stručna dokumentacija mora se priložiti za točno određeno radno mjesto ili za točno određeno zanimanje, a nikako ne možemo imati zbirni pristup, to je zakonski nemoguće i u sukobu je sa Pravilnikom o metodologiji.

Poštovana državna tajnice. Proširenje navedenih prava na samozaposlene osobe značajno je i sa aspekta povećanja zapošljivosti i motivacije za ulazak u svijet rada osoba s invaliditetom. Ova pogodnost ih svakako usmjerava da sami sebi otvore radna mjesta i to otvaranjem obrta, trgovačkih društava, zadruga, udruga i sličnih poslovnih aktivnosti.

Dakle u mjere aktivne politike zapošljavanja godišnje se otprilike uključuje oko 1400 osoba sa invaliditetom. Ono što u tom smislu moram posebno naglasiti jest da se u mjeru potpora za zapošljavanje poslodavcu sufinancira 70% troška plaće za osobu s invaliditetom dok je za ostale skupine taj iznosi 50% troška plaće. Također osobe s invaliditetom u tijeku jedne godine mogu koristiti više mjera, što je također pozitivno, isto tako osobe s invaliditetom ukoliko se uključuju u mjeru javnoga rada tu se poslodavcu financira 100% troška plaće, a u slučaju da se osobe s invaliditetom odluče pokrenuti vlastiti posao, e tada mogu ostvariti potporu za samozapošljavanje u visini do 130.000 kuna.

Naveli ste nekoliko zakona i propisa koji je donijela i prethodna vlada i ova Vlada sve u cilju da se stimulira odnosno potiče što veće zapošljavanje osoba s invaliditetom, kao i da se potiče poslodavce da ih zapošljavaju. Kao mogu reći iskustva kao poslodavac vrlo često smo imali i problem stvaranje povoljnih uvjeta na radnom mjestu, prilagođavanje radne sredine i radnog mjesta za osobu sa invaliditetom kao i omogućavanje zadovoljavanja nekih drugih potreba koje tako osoba s osnova svoga invaliditeta treba imati. Da li su mjere prema zaposlenicima prema poslodavcima usmjerene i na prilagođavanje prostora? Poštovana saborska zastupnice Murganić. Dakle, ono što moramo reći jest da godišnje se temeljem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom temeljem kvotnog sustava ustvari prikupi oko 200 milijuna kuna.

Ono što Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom radi jest da u okviru da financira i troškove plaća i troškove doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, troškove obrazovanja, troškove prilagodbe radnog mjesta o kojima ste vi nešto rekli npr. ugradnje lifta ili slično, troškove prilagodbe uvjetima rada npr. prilagođeno računalo za slijepe osobe.

Mislim da treba puno glasnije govoriti i motivirati poslodavce koji se oglušuju na neki način, oni rađe plaćaju nego zapošljavaju osobe s invaliditetom. To ja cijenim nedostatak empatije poslodavaca za zapošljavanje osoba s invaliditetom nepoštivanje činjenica da postoje slabiji koji jednostavno ne mogu konkurirati za radna mjesta na tržištu rada i uz male prilagodbe gdje se oni mogu osloboditi plaćanja onoga prema obveza prema fondu mogli bi urediti na radna mjesta za osobe sa invaliditetom. Dakle, nedostaje mi jedna šira društvena klima, a sredstava, slažem se ima dovoljno, čak smo posudili za vrijeme covida za druge namjene sredstva iz fonda. Dakle, u određenom dijelu složit ću se s vama da trebamo svi zajedno djelovati i dalje na senzibiliziranost društva za osobe sa invaliditetom i za njihov položaj na tržištu rada i u društvu općenito. Međutim, voljela bih se vratiti i na ovaj dio koji ste spomenuli vezano uz poslodavce, ne da ih veliki dio radije plaća to nije točno, možda ste me malo krivo shvatili.

Gospođo državna tajnice Burić. Složit ćemo se da su osobe sa invaliditetom jedna posebna skupina kojoj je u svakom slučaju potrebna potpora društva za uključivanje u svijet rada i zato je za pozdraviti svake izmjene koje idu u tom smjeru. Vi ste posebno naglasili ako sam dobro primijetila u vašem uvodnom izlaganju da su od stupanja na snagu 2019.g. da je došlo do povećanog zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Hrvatskoj. Jesam li vas dobro razumjela?

Poštovana gospođo Krivec. Dakle, još jedanput ću naglasiti da od trenutka kada imamo Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom to je 2015.g. se uvelike poboljšava pozicija osoba sa invaliditetom na tržištu rada. Od listopada 2016. na ovamo, dakle govorimo o prethodnom i sadašnjem mandatu ove Vlade u zapošljavanje osoba sa invaliditetom uloženo je skoro pola milijarde kuna. E sada ukoliko hoćemo konkretizirati onda moram reći sljedeće, da je u razdoblju od 10. mjeseca 2016. pa do danas iz evidencije zavoda, samo iz evidencije zavoda zaposleno 12.400 osoba sa invaliditetom.

Poštovana državna tajnice Burić, poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Neću biti dug, dakle država treba skrbiti o osobama s invaliditetom to nije sporno. Ovdje ste vi spomenuli više osoba koje su zahvaćene ovim zakonom, ja sam vas pozorno slušao i vidio sam da ste zapravo stali na osobama koje imaju Downov sindrom što je u redu, sve je u redu, nisam čuo neke kategorije koje bi trebale biti obuhvaćene kao npr. osobe koje imaju autizam, dakle njih ovdje nisu spomenute. A što se tiče autizma, pretpostavljam da znate jer je to vaš resor, radi se zbog nove dijagnostike i možda nekih drugih razloga, sve više i više ima osoba koje imaju koje su s posebnim potrebama, a imaju autizam. Ali moram naglasiti da mnoge od tih osoba bi se mogle staviti na tržište rada odnosno mogle bi upasti u ovu kategoriju da se i one obuhvaćene ovim zakonom. Dakle, moja primjedba je da ste vi samo nekoliko kategorija osoba koje imaju invaliditet ove ili one vrste uvrstili, ali da ste neke kategorije izostavili i ja vam samo napominjem jednu ključnu kategoriju jer ima jako puno naših ljudi koji imaju autizam, a mogli bi se ipak na neki način staviti na tržište rada.

Druga stvar koju bi ja ovdje napomenuo govorimo o stažu generalno, kada govorimo o mirovinama koje zapravo proizlaze iz staža nisam siguran da ćemo uskoro uopće imati dovoljno onih koji su radili odnosno dovoljno ljudi koji su ostvarili dovoljan staž da bi sutra neko imao mirovinu tako da je to jedan generalno veliki, veliki problem i mislim da će nam trebati jedna kompletna rekonstrukcija tog sustava i to je među ostalima dijelom i vaš problem.

Poštovana državna tajnice, uvažene kolegice i kolege. Dakle kao što smo rekli da kratko rekapituliramo, prava iz ovog Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem do sad su ostvarivali zaposleni na osobito teškim i po zdravlje štetnim poslovima, nadalje zaposlenici kojima u starijoj dobi su fiziološke opale ili opadale zbog prirode posla, također i osobe sa invaliditetom, sada po predloženim izmjenama i dopunama ovog zakona ovo pravo će moći ostvarivati i osobe sa invaliditetom koje nisu zaposlene u punom radnom vremenu kao i neke druge osobe i da ne bih previše duljio ovo je dakle akt ovaj zakon kojeg u svakom slučaju treba pozdraviti. Mi ga dakle podržavamo, mi ga pozdravljamo on je apsolutno potreban, progresivan i mi ćemo ga dakle u svakom slučaju podržati. Naravno to nije dovoljno potrebno je, potrebno je uložiti i dodatnih napora u brizi oko ove najranjivije skupine naših građana i kao što je već rečeno i u replikama i u odgovorima na te replike potrebno je i dodatno, osigurati dodatne instrumente i poticaje za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom. Ovom prilikom, ovom prigodom još iskoristio još i priliku da ukažem na, na, na, na jedan širi problem ili dodatni problem koji se u širem smislu tiče svih onih koji ostvaruju prava iz Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem pa i općenitije o svim osobama koje idu u mirovinu zbog gubitka radne sposobnosti ili ono što se kaže zapravo jednostavnijim jezikom u invalidsku mirovinu. Skrenuo bih naime pažnju na to da po Zakonu o obaveznim mirovinskim fondovima njegovom Članku 104. svaki osiguranik koji odlazi u mirovinu ima pravo optirati, ima pravo birati između dvije opcije, a ta je da mirovinu ostvaruju iz dva dijela na način da mu se dio mirovine plaća iz HZMO-a, dakle iz prvog mirovinskog stupa, a drugi dio mirovine da mu se plaća iz odgovarajućeg mirovinskog društva na temelju individualne kapitalizirane štednje. To je dakle jedna opcija.

U tom slučaju dakle ako je za njega povoljnija ova druga opcija sredstva koja su na njegovom mirovinskom računu prebacuju se dakle u državni proračun. Na stranu sad što tu ima nekih tehničkih problema i ne samo tehničkih u definiciji ovih prava, nego htio skrenuti pažnju na slijedeće. Od nedavno ovo pravo uživaju svi osiguranici, do nedavno to je pravo dakle pravo optiranja bilo ograničeno samo na one koji su u trenutku aktiviranja drugog stupa bili stari između 40 i 50 godina života. Zapravo svi osim onih koji idu u invalidsku mirovinu. Članak 101. Zakona o obaveznim mirovinskim fondovima kaže da svaki osiguranik koji ide u invalidsku mirovinu, ostvario je manje od 55 godina, dakle manje od 10 godina staža i ima manje od 55 godina života nužno mora biti vraćen u prvi stup tako da velim, dakle on ne može optirati i njegova mirovina će se po sili zakona isplaćivati samo iz prvog stupa po dakle odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju. U velikoj većini slučajeva, dakle u velikoj većini slučajeva osiguranici koji idu u invalidsku mirovinu, dakle u mirovinu zbog gubitka radne sposobnosti će zaista ostvariti povoljniju mirovinu isključivo iz prvog stupa kao da u drugom nikad participirali niti nisu, ali to nije tako nužno uvijek. To osobito nije tako za one ili nije nužno tako za one koji su ostvarili vrlo velik broj godina staža i nema zapravo niti jednog razloga da ova odredba Članka 101. Zakona o obaveznim mirovinskim fondovima bude tako restriktivna i dakle bude tako ekskluzivna da dakle da, da decidirano određuje da se ovi osiguranici trebaju nužno vratiti u prvi stup. U tom smislu će dakle trebati povesti brigu o tome i mi ćemo se založiti da se ova neprikladna zakonska rješenja kad to bude moguće da se dakle ta neprikladna zakonska rješenja poprave. Hvala vam lijepa.

Poštovani predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege, poštovana državna tajnice, postojeći Zakon o stažu osiguranja sa povećanim trajanjem iz 2019. godine definira osobe i radna mjesta kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i snižava dobna granica za stjecanja prava na starosnu mirovinu. Imamo tu ovaj bitne tri kategorije, zaposleni na osobito teškim i za zdravlje i radnu sposobnost štetnim radnim mjestima, osiguranici koji nakon određenih godina života zbog naravi i težine posla smanjenjem fiziološke funkcije organizma onemogućava daljnje uspješno obavljanje toga posla i imamo osobe s invaliditetom. Ovim se prijedlogom zakona predlaže svojevrsna pozitivna diskriminacija osoba s invaliditetom tako što će prava iz zakona te osobe u buduće moći ostvariti ne samo u slučajevima koji se isključivo vežu uz radni odnos već i u drugim oblicima mirovinskog osiguranja, poput vrhunskih sportaša, samostalnih djelatnosti, obrtnika, vjerskih službenika itd. Sredstva za ovo proširenje prava osigurana su u proračunu. U prvoj godini 300.000 kuna, a onda po 400.000 kuna. S obzirom da se Domovinski pokret zalaže za pravedno i socijalno osjetljivo društvo zasigurno podržavamo ovakve oblike pozitivne diskriminacije prema osobama koje su nažalost oboljele od takvih bolesti koje umanjuju njihove radne sposobnosti i funkcionalnosti. Međutim iz opsega promjene odnosno broja zahvaćenih osoba i potrebnih financijskih sredstava jedva da je vrijedilo raditi ovaj prijedlog zakona. Naš mirovinski sustav treba korijenite promjene za što su nužne temeljite reforme. U više navrata Domovinski pokret je naglašavao kako se krive politike duopola unatrag 20-tak godina integriraju i daju svoj puni negativni sinergijski učinak upravo na području mirovinske politike. Dok je Europska komisija zabrinuta što će do 2060.-te jer omjer broja zaposlenih i umirovljenika će pasti sa 4 na 2, naš dupol se pobrinuo da mi već sad imamo omjer 1,2 naprema 1 jer smo lansirani 30 godina u budućnost ispred ostatka EU u negativnom smislu. Dok je broj umirovljenika od početka stoljeća do sada narastao preko 20%, a zbog demografskih trendova nastavit će rasti i dalje, dotle nam je broj zaposlenih još uvijek na razini 2006. Od ukupno potrebnih cca 40 milijardi kuna čak i za ove mizerne mirovine s kojima dobar dio umirovljenika jedva preživljava, jedva se pola prikupi kroz doprinose zaposlenih, dok druga polovica se financira iz poreza i ostalih proračunskih sredstava. Investicijski potencijal od čak 125 milijardi kuna u privatnim mirovinskim fondovima vrlo se slabo koristi. Najvažnije je bilo ugurati svoje ljude u nadzorne odbore društva za upravljanje kako bi im valjda prenijeli svoje dobre prakse upravljanja javnim poduzećima i imovinom. Za značajnije poboljšanje standarda umirovljenika, a ne povećanje prosječne mirovine za 50, 60 kuna godišnje potrebno je saniranje deficita mirovinskog fonda temeljenog na generacijskog solidarnosti, generacijskoj. Za ilustriranje što je potrebno učiniti kako bi se to postiglo korisno je iznijeti primjer kako nam za to treba 30% više radnih mjesta te 50% veće prosječne plaće. Analize govore da smo se od početka stoljeća do danas razvijali barem u prosjeku kao ostatak Istočne Europe bili bi na tome cilju ili bi bili blizu njega. Tad smo uz Češku i Sloveniju bili pri vrhu, a danas se s Bugarskom laktamo na začelju tablice. Zbog katastrofalnog odnosa prema poduzetništvu i investitorima nema pomaka u povećanju ukupnog broja radnih mjesta. Kilave mjere sustavnog pristupa reindustrijalizaciji i digitalizaciji zemlje razlog su zašto nemamo povećanje produktivnosti i prosjeka plaća. Iz prijedloga proračuna 2021. do 2023. godine usvojenog krajem prošle godine vidi se kako Vlada ne planira nikakve reforme niti suštinske pomake u ovim područjima. Dakle, gospodo jasno je da bi Hrvatska bila u značajno boljoj poziciji kako u pogledu stanja mirovinskog sustava tako i u ostalim područjima da nije bilo više trgovačkih koalicija, nepotizma, korupcije, lošeg upravljanja javnim dobrima i rasprodaje nacionalnih interesa. I još jednom naglašavamo ovakve prijedloge zakona podržavamo, ali su daleko premalo u odnosu na ono što vladajući mogu i moraju učiniti na području ukupne mirovinske politike. Reforme, reforme, reforme i samo reforme. Hvala vam lijepo. Sada je na redu gospođa Ivana Posavec Krivec koja će govoriti ispred Kluba zastupnika SDP-a.

Državna tajnice sa suradnicom, Klub SDP-a u potpunosti podržava i pozdravlja donošenje Prijedloga Zakona o dopunama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem koje je vaše ministarstvo priredilo i predložilo ovdje Hrvatskom saboru. Predlagatelj je proširio krug osoba s invaliditetom koje ostvaruju pravo obuhvativši uz osobe u radnom odnosu i osobe u radnom odnosu izjednačenog statusa i po drugim osnovama. Ovim se izmjenama posredno utječe na povećanje zapošljivosti osoba s invaliditetom budući da se vrednuje ograničenja proizašla iz invaliditeta, a istovremeno ih se potiče na punu iskorištenost njihovog radnog potencijala i ostanak u svijetu rada. Stoga smatramo da predložene izmjene predstavljaju podupirajuću mjeru za ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom u odnosu na sve oblike rada. Prijedlogom zakona predlaže se cjelovito uređenje statusa osiguranika odnosno osoba s invaliditetom u odnosu na mogućnost ostvarivanja staža osiguranja s povećanim trajanjem i snižavanje dobne granice za ostvarenje prava na starosnu mirovinu. Stoga ujedno i ispunjavaju se obveze koje je RH preuzela kao stranka Konvencije o pravima osoba s invaliditetom što smatramo da je potrebno posebno podvući. Prijedlogom zakona izdvajaju se kategorije osiguranika, osobe s invaliditetom od ostale 2 kategorije osiguranika koje mogu ostvariti prava iz zakona, a to su oni osiguranici koji rade na osobito teškim i za zdravlje radnu i sposobnost štetnim radnim mjestima i osiguranici koji obavljaju zanimanja u kojima nakon određenih godina života zbog naravi i težine posla fiziološke funkcije organizma opadaju u toj mjeri da onemogućavaju daljnje uspješno obavljanje tog posla. I naravno jasno je da je ovo jedan od zakonskih prijedloga koji je svojevrsna pozitivna diskriminacija osoba s invaliditetom, ali to je za progresivno društvo kakvom se mi dičimo sasvim normalno i prihvatljivo. E sada, obzirom da je ovo prvo čitanje i da očekujemo da će do drugog čitanja doći možda još i do analiziranja onoga što je u ime klubova rečeno danas ovdje ja bih željela u ime Kluba SDP-a naglasiti samo nekoliko činjenica. Jedna od činjenica je da ovim izmjenama zakona se ne ulazi u popis osoba odnosno invalidnosti koje su obuhvaćene, a na to je ukazala pravobraniteljica za osobe sa invaliditetom u svom godišnjem izvješću u jednom od dijelova izvješća koji se tiče upravo beneficiranog radnog staža. Pa je tako tamo pravobraniteljica za osobe s invaliditetom iznijela niz primjera na koje nailaze osobe s invaliditetom u praksi kod vještačenja u slučajevima priznavanja beneficiranog radnog staža. Ima tu i ovih situacija koje je spominjao i kolega koji je govorio prije mene, no ja neću sad ovdje ići pojedinačno od slučaja do slučaja nego ću samo zamoliti da razmotrite mogućnost kojom bi se kao što je upravo pravobraniteljica predložila formirao naputak ili obvezao ministar, nadležan ministar za izradu naputka ili nekakvog pravilnika kojim bi bile u potpunosti određene bolesti koje se nalaze pobrojeno u zakonu koje bi se u postupku vještačenja lakše razumjele i pri kojima tada ne bi bilo nejasnoća jer se često naša administracija strog drži upravo onoga što piše u zakonu i onda dolazi do nekakvih nepravednosti u određivanju tko ima, a tko nema pravo jer nisu baš sve dijagnoze u potpunosti jednake, a zapravo možda potiču iz istoga spektra. Nadalje, mi u ovoj cijeloj priči želimo ukazati na to da je život osoba sa invaliditetom u Hrvatskoj još relativno težak jer fali dosta zakonskih propisa i zakonskih akata koji bi njihovu integraciju u društvu, a onda posebno i na tržište rada još dodatno olakšali i koristimo i ovu priliku da to posebno naglasimo. Veseli nas da postoje posebne mjere za samozapošljavanje osoba s invaliditetom, pratimo koje su to mjere i mislimo da će one uvelike pomoći da dođe do kvalitetnije integracije osoba s invaliditetom na tržište rada. No istovremeno nas brine i činjenica da mnogi poslodavci u RH, a to ste naglasili i u svom uvodnom izlaganju poštovana državna tajnice još uvijek ne ispunjavaju obvezu kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom odnosno na neki način kao što su ovdje kolegice i kolege već rekli, često im je jednostavnije platiti iznos koji im je određen nego da zaposle osobe s invaliditetom. Ponekad za to ima opravdanja koje su možda geografskog i nekog drugog razloga, ali često toga nema. Voljeli bismo kada bi postojala mogućnost da se i tu još dodatno unaprijedi mogućnost da uistinu veliki broj osoba s invaliditetom koje mogu konkurirati na tržištu rada i nađu to svoje zaposlenje jer samim time oni se na, u društvu drugačije integriraju, drugačije se osjećaju i jednostavno to je za njihov kompletan psihofizički razvoj iznimno bitno da budu aktivni sudionici i da imaju svoju poziciju na tržištu rada. Dakle, puno bismo bili svi skupa sretniji vjerujem bez obzira na stranku kojoj pripadamo kada bi se ovih preko 200 milijuna kuna kazni za nezapošljavanje osoba s invaliditetom uistinu na neki način moglo pretvoriti u konkretna radna mjesta. Naravno veseli nas i ovdje što je predviđeno i zapošljavanje osoba s invaliditetom koje brinu o drugim osobama i to, to podržavamo u zakonu, ali nas još uvijek tako brine, a to naravno nije upućeno direktno vama i pitanje Zakona o osobnim asistentima, pitanje Zakona o inkluzivnom dodatku, pitanje Nacionalne strategije i provede UN-ove Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, još uvijek nemamo jasnu politiku u RH na koji način bi se kroz institucije integrirale osobe sa invaliditetom. Najčešće smo na, u društvu prepušteni radu udruga, pojedinaca i deinstitucionalizacija često je u krugu, u krugu odnosno u tom prostoru civilnoga sektora. Uz sve ovo bilo, bio bi naš apel da informacija o izmjenama zakona bude što jednostavnija i da možda iza nje stoji i neka medijska kampanja jer se često nalazimo u situaciji kada osobe sa invaliditetom nisu niti svjesne prava koja proizlaze iz niza zakona, a pretpostavljamo nije svima jednako dostupno, nije svima jednako dostupno, a pretpostavljamo da bi i ove promjene mogle uvelike olakšati, olakšati njihov položaj u društvu. Evo, kao što sam i na samom početku rekla Klub SDP-a će podržati ovaj zakon u prvom čitanju. Smatramo da iza njega stoji niz kvalitetnih rješenja, da je on potreban hrvatskom društvu. Smatramo da ima još i nekoliko stvari koje nisu u potpunosti riješene i nisu u potpunosti usklađene možda sa primjerima drugih zemalja. Postoji uvijek interes da i neka nova zanimanja uđu u katalog zanimanja beneficiranog staža. Smatramo da to u ovom trenutku nije potrebno jer u svakom zanimanju u kojem postoje otežani uvjeti rada to se može nadoknaditi novcem. Dakle, većom plaćom, a ovo što je sada u katalogu beneficiranog staža mislimo da ne bi trebalo zapravo širiti. Ono što nas još na neki način malo zabrinjava kada analiziramo je činjenica da mnogi naši sugrađani imaju problem kod provedbe međunarodnih ugovora što se tiče totalizacije staža u slučajevima beneficiranog radnog staža pa ako ćete imati možda neku rečenicu kojom biste mi mogli reći kakva su vaša saznanja i da li je to uistinu problem sa kojim se naši sugrađani često susreću.

Ja se dugo godina bavim ovom problematikom, a naročito od stečaja jedne bivše tvrtke koja je zapošljavala osobe sa invaliditetom.

Dakle, od tih temelja na dalje se bavim nekad više, nekad manje i moram reći da od tog dana kada sam se počeo baviti i pratiti tu problematiku da je evidentan napredak u Hrvatskoj što se tiče profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Ja tu nemam puno dvojbi. Osuđujem sve one godine kad smo ni pola novca nismo potrošili na profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje od onoga što smo skupili. Isto tako nema nikakvih dvojbi da ove tri mjere koje su sadržane u Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji, zapošljavanja osoba sa invaliditetom su ravnopravne. Dakle, poslodavac može birati ili zapošljavanje osoba sa invaliditetom ili davanje nekoj od ustanova koja se bavi tom proizvodnjom ako ćemo zaštitne odjeće ili prodaja usluga itd. sa njom sklopiti ugovor i svoju obvezu ispuniti poslovanjem, odnosno suradnjom sa tom ustanovom. Ili treća varijanta legitimno je da to plati u fond gdje se skupi kako je i državna tajnica rekla oko 200 milijuna kuna godišnje što nisu mala sredstva za ove namjene s obzirom da mi imamo jako, jako puno još rezervi i daj Bože da se sva ta sredstva potroše na razini godine i da tražimo još jer to znači da bismo bili vrlo osjetljivi prema potrebama naših sugrađana, osoba sa invaliditetom i da bi puno razmišljali kako njima učiniti život vrijednim. Jer ne znam kako da vam opišem, ali ne možete doživjeti koliko je to osobama sa invaliditetom važno dok niste sa njima u njihovoj situaciji, koliko je njima važno biti, raditi i biti ravnopravni u svijetu rada. Dakle, da se osjećaju vrijednima, da su zaradili svoj novac. To jednostavno mi drugi teško možemo prosuditi dok se ne nađemo zajedno sa njima u njihovim nedaćama, dok ne uđemo u njihove probleme u kojima oni žive. Dakle, na neki način se osjećam počašćenim da sam doživio jedan dio njihovih problema i kako razmišlja i što cijene i što im je, koji su im životni ciljevi i do čega im je stalo u životu. Zato mislim da moramo dati sve od sebe i to nije pitanje jedne Vlade ni lijeve, ni desne. To je pitanje svih Vlada da se kontinuitet ulaganja i stvaranja uvjeta za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom nastavi, pojača i poboljša. Dakle, nema dileme. Klub Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika će poduprijeti donošenje ovih dopuna ovog zakona, odnosno glasati će za i u prvom čitanju, a neka mala očekivanja imamo i za drugo čitanje.

To je već riješeno zakonom kao što je riješeno i priznavanje staža osiguranja sa uvećanim trajanjem za one koji rade teške fizičke poslove i za očekivati je da ne mogu do dobne granice 65 izdržati raditi tako teške fizičke poslove. I kao što je to uređeno za one koji su izloženi psihofizičkim naporima, naporima koncentracije pažnje, naporima uočavanja sitnica, upravljanje vlakom na primjer velikim dizalicama, avionima itd. Dakle, sofisticiranim uređajima, prijevoznim sredstvima itd. I za njih isto tako se predvidjelo staž osiguranja sa uvećanim trajanjem popularno nazvani beneficirani radni staž. Osobe sa najtežim oblicima invaliditeta isto imaju pravo, ali ono što je novina ovog zakona je da ih se ne ograničava samo da imaju pravo ukoliko su zaposleni na puno radno vrijeme temeljem odredbi Zakona o mirovinskom osiguranju. Dakle, proširuje se potencijalni krug korisnika osiguranja sa povećanim trajanjem. Ja mislim da je to samo prvi korak, jer ja vam tvrdim da i oni koji rade na proizvodnoj traci u ovim ustanovama za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom teško da će doživjeti i da će otići u punu starosnu mirovinu, da teško da će dočekati prijevremenu starosnu mirovinu nego da će isto završiti u invalidskoj mirovini.

Ali to je nešto, to je vrijeme buduće i to će biti sigurno opravdano jer će vrijeme to tako pokazati da će to trebati napraviti. Dakle, sigurno da se ovdje radi o pozitivnoj diskriminaciji slabijih u svijetu rada da ne govorim, meni tržište rada nije baš, ne tržimo pomidore nego radi se o ljudima, radi se o ljudskim sudbinama.

To je u skladu sa svim konvencijama, sa svim onim dokumentima koji nas kao civiliziranu demokratsku državu obvezuje. Prema tome, tu nema prigovora na ovakav prijedlog dopuna zakona. Ja bih samo molio, meni koji tražim nedostatke ali ne u smislu da bih nekoga, da bi se pravio pametniji od nekog drugog nego da u finalu iznjedrimo bolji, kvalitetniji zakon. Zato tražim nedostatke. Nekako mi je preširoko i preslabo specificirano, dakle ovi poslovi koje se navode u obrazloženju zakona i navode se da se na njih može, treba uzeti u obzir da se na njih može i da su to sve primjeri. Ali ako za drugo čitanje budete mogli specificirati malo podrobnije, da ljudi koji budu dizali ovdje ruku malo dožive šta to znači u slučaju da su zaposlene te osobe. Dakle, da primjerice obavljaju obrt, da li su trgovci pojedinci, vrhunski sportaši, kad obavljaju samostalnu djelatnost poljoprivrede ili šumarstva ili samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost, kad obavljaju domaću radinost i sporedno zanimanje, kada su članovi uprave, vjerski službenici i u drugim slučajevima neovisno o osnovi njihovog osiguranja. Pa ako možete dati neke konkretnije primjere ja ću vam biti tu zahvalan da ne kažu ljudi, da nam ne kažu dižete ruku bezveze, ne znate za šta dižete pa se to pretvori u nešto drugo čisto iz opreza. Dakle, to su stvari, to je jedina primjedba koju bih ovdje našao i jedini nedostatak da tu malo preciznije utvrdimo. A ako ste vidjeli cifre koje iziskuje primjena ovog zakona, dakle iznose koje iziskuje primjena onda možete sami zaključiti, toliko dugo ste svi u Saboru da se to odnosi na 30, 50 najviše osoba jer jednostavno ovo su tako u odnosu na državni proračun zanemarivi iznosi, a za te ljude, za taj mali broj ljudi koji su izuzetno hrabri, izuzetno odvažni, izuzetno preuzimaju odgovornost za svoj radni odnos, za svoje zaposlenje, za svoju egzistenciju. Za njih je to veliki, veliki korak a za državni proračun je to otprilike sitnica. Tako da ne moramo sad govoriti o nekoj pošasti sad ćemo mi ovo ili ono.

Hvala vam lijepa. I još jednom na kraju klub HSS-a i HSU-a podržati će dopunu izmjena i dopuna Zakona o stažu osiguranja sa povećanim trajanjem.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege. Evo mene danas posebno veseli raspravljati o ovom zakonu i u ime kluba govoriti, ja ću reći o ovom jako važnom zakonu iako kao što je kolega Hrelja rekao ne radi se možda o nekom velikom broju osoba sa invaliditetom na koji će se proširiti. Ali i to je značajno. Većina kolega u ovoj sabornici sjeća se još iz prošlog mandata kako smo i na koji način omogućili osobama sa invaliditetom da rade i da što duže ostaju u svijetu rada, a to je da smo im omogućili u jednom drugom sustavu, tada u sustavu socijalne skrbi da primaju osobnu invalidninu i kad se zaposle. Dakle, omogućili smo im da primaju plaću i da primaju osobnu invalidninu kako bi ih potakli da rade i da što duže ostaju u svijetu rada, da zarade mirovinu i da ne ovise samo o socijalnim pomoćima. Ovim zakonom se proširuje kao što sam rekla krug osoba sa invaliditetom koji će imati pravo na staž osiguranja sa povećanim trajanjem i to je izuzetno važno za one koji će se samo zaposliti. Reći ću kasnije nešto više i o onima drugima, ali osobe sa invaliditetom koje se samo zapošljavaju rekla bih kao što je evo i kolega Hrelja rekao izuzetno su hrabri. Nije lako sam svoj posao ostvariti i moram vam iskreno reći da je jako mali broj osoba sa invaliditetom koji se uopće usuđuju na takav poduhvat. Ne tako davno krajem prošle godine kada se pojavio problem da osobe sa invaliditetom koje su otvorile neki obrt ili su odvjetnici i tako dalje nemaju mogućnost imati staž osiguranja sa povećanim trajanjem. Nabrojali smo ih negdje i u mirovinskom, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje bilo je negdje oko 37 takvih ljudi što je složit ćete se vjerojatno sa mnom jako mali broj. Međutim, veseli ipak činjenica da od ukupnog broja osoba sa invaliditetom raste i broj osoba sa invaliditetom koji se samo zapošljavaju. Osobe koje su osigurane u nekom drugom sustavu, a imat će jednako tako pravo na staž osiguranja sa povećanim trajanjem su osobe koje moram reći brinu o osobama sa invaliditetom a ujedno su i same osobe sa invaliditetom. Dakle, to mogu biti osobe sa invaliditetom koje pomaže hrvatskom i ratnom vojnom invalidu ili roditelji udomitelji, roditelji njegovatelji ili samo njegovatelji itd. Puno puta je postavljeno pitanje zašto u ovom zakonu isključivo su nabrojane dijagnoze i po tome se zna koje osobe s invaliditetom mogu ostvariti ovo pravo. Dok jedinstveno tijelo vještačenja u okviru Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom ne bude donosilo da tako kažem rješenje tko je to osoba sa invaliditetom, do tada ćemo morati zadržati ovakav način. Ove dijagnoze koje su nabrojane to su doista najteže rekla bih osobe sa invaliditetom. Hoćemo li jednog dana širiti odnosno spuštati granicu to ćemo vidjeti. Međutim, kada jednog dana budemo znali tko su to osobe sa invaliditetom u jednom kraćem opisu, ali da točno znamo tko su to da ne moramo doista nabrajati dijagnoze tada će to olakšati svima i nama ovdje, a i svima onima koji budu pripremali zakone i njihove izmjene i dopune, kad budu znali točno što u zakon treba staviti a da se pritom ne nabrajaju nikakve dijagnoze. Sada je to vrlo jednostavno.

To je zapravo nešto najjednostavnije, jer donesete dokumentaciju o svojoj dijagnozi i ako ona odgovara dijagnozi koja je navedena u zakonu nitko vam ne može reći da nemate na to pravo. Ja moram priznati još nisam čula da netko tko je imao mišićnu distrofiju ili neku drugu neuromišićnu bolest ili cerebralnu ili dječju paralizu ili se kreće pomoću invalidskih kolica ili ima Down sindrom itd. nisam čula da nije mogao ostvariti ovo pravo. Ovo što sad činimo, dakle mijenjamo odnosno dopunjujemo ovaj zakon moram reći da je to sa ovako malo članaka jedan veliki korak naprijed. Time poštujemo sve dokumente koje je Hrvatska potpisala. Naravno najvažniji Konvencija UN-a o pravima osoba sa invaliditetom, a onda i Nacionalna strategija za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom. I svi volimo govoriti o tom fenomenu izjednačavanja mogućnosti jednakih šansi itd. Evo ovo je prilika kako se doista mogućnosti izjednačavaju. Ovdje smo suzbili diskriminaciju na ovaj način i sad neće biti diskriminacije među samim osobama sa invaliditetom. Stoga evo državna tajnice ja slobodno ovdje mogu reći u ime svih osoba sa invaliditetom da ste učinili nešto što će biti korisno svima, nešto što će osobe sa invaliditetom dočekati sa odobravanjem, a očekujem da će u resornom ministarstvu gdje su već počeli sastanci, gdje se već radi na tome da konačno stvorimo rekla bih status osobe sa invaliditetom, da konačno možemo utvrditi tko je osoba sa invaliditetom. Jer ja sam evo o tome već ovdje i govorila. Ni ja ne mogu reći da sam osoba sa invaliditetom, odnosno nemam to čime dokazati. Dokumenat koji vrijedi samo u sustavu rada i zapošljavanja ne vrijedi u sustavu socijalne skrbi i obrnuto. Tako da ćemo na ovaj način izjednačiti sve osobe sa invaliditetom na području cijele RH. I kad budemo znali tko je to, tada ćemo jednostavnije donositi bilo koji zakon koji se odnosi na osobe sa invaliditetom, a rekla bih da se skoro svaki može odnositi. Vidimo da su sredstva za provedbu ovog zakona osigurana u državnom proračunu i nisu to velika sredstva obzirom da se i ne radi o nekom velikom broju osoba sa invaliditetom, ali kao što sam rekla veseli čuti to da se povećava ipak osoba sa invaliditetom koje se samozapošljavaju. Spomenut ću još evo na kraju [[Upadica Radin: Vrijeme.]] vrlo kratko u jednoj rečenici da je i onih mnogo ljudi spominju to 400 milijuna kuna koja su neću reći uzeta, ali koja su usmjerena na održavanje radnih mjesta za osobe sa invaliditetom i od tih 400 milijuna kuna danas imamo veći broj zaposlenih osoba sa invaliditetom, svakako onih osoba sa invaliditetom koje su ostale na svojim radnim mjestima.

Uvaženi predsjedavatelju kolege zastupnici i zastupnice. Pa osvrnula bih se kratko na nešto što je rečeno u uvodnom izlaganju u ime predlagatelja, a to je da se izmjenom šest zakona iz područja mirovinskog osiguranja provela mirovinska reforma. Pa moram reći da nema ni M od mirovinske reforme, samim time što se nešto u pojedinom zakonu iz ovog područja mijenja ne možemo govoriti o tome da to predstavlja nekakvu reformu. Reforma je nešto što predstavlja značajno odstupanje od postojećeg stanja. Mi eventualno možemo govoriti o određenim poboljšanjima, a ja priznam da prijedlog ovog zakona, s obzirom da je riječ tek o prvom čitanju doista predstavlja jedan dobar korak unaprijed. Što bi eventualno predstavljaju reformu? To da počnemo pričati o tome kako ćemo iz sustava mirovinskog osiguranja izdvojiti one mirovine koje se isplaćuju na temelju posebnih propisa, a koje se ne mogu dovesti u svezu sa uplatama staža osiguranja, izvršenim uplatama staža osiguranja. No to je možda ipak neka druga tema. Što se tiče ovog konkretnog zakona naravno da i klub Centra i GLAS-a podržava to da zaštitimo osobe s invaliditetom, da im pomognemo u većem uključivanju u tržište rada te da im omogućimo da ostvaruju staž osiguranja s povećanim trajanjem i u ovom kategorijama koje su sada obuhvaćene predloženim izmjenama i dopunama zakona. No, kod ovakvih izmjena uvijek se postavlja pitanje jesmo li vodili računa o svima, jesmo li obuhvatili sve što bi trebalo obuhvatiti? I tu ću se nadovezati na izlaganje kolege Silvana Hrelje koji je rekao da je definicija osoba s invaliditetom koje imaju smanjene mogućnosti zapošljavanja na otvorenom tržištu rada preširoko postavljana. Ja bih rekla da možda nije dovoljno jasno definirana i da to u praksi može dovesti do onemogućavanja određenih ljudi, određenih kategorija od ostvarivanja prava koja su ovim zakonom zamišljena. Znamo da vrlo često u interpretaciji pojedinih odredbi praksa vrluda i da u dva istovjetna ili vrlo slična slučajeva možemo imati različita tumačenja i različitu primjenu i provedbu propisa od službenika koji o pojedinom pravu odlučuju. Zato je naša zadaća i naša odgovornost da svaka pravna norma koju usvajamo bude dovoljno precizna i jasna. A zašto baš ovaj dio posebno naglašavam? Dakle u provedenoj raspravi sa zainteresiranom javnošću to proizlazi iz dostavljenog izvješća uz prilog ovog zakona, vidi se da je predlagatelj odbio prijedlog pravobraniteljice za osobe s invaliditetom koja je rekla da se može izbrisati čl. 2.ovog zakona kojim je bilo izričito propisano kako se i ovaj staž u povećanom trajanju dodjeljuje s obzirom na izvršene uplate. Dakle, primjerice samozaposlena osoba sa invaliditetom neće moći ostvariti ovakav staž ukoliko sama nije izvršila konkretno i uplate u mirovinski stup. Zašto je to pravobraniteljica za osobe s invaliditetom rekla? Pa zato što ova obaveza, dakle obaveza uplate doprinosa za mirovinsko osiguranje je već propisana općim propisom, dakle Zakonom o mirovinskom osiguranju pa da zato nema potrebe da se i u ovom zakonu takva ista obaveza ponavlja odnosno da se duplira. Na to je predlagatelj rekao da ne prihvaća prijedlog pravobraniteljice za osobe s invaliditetom zato što se želi zapravo dodatno apostrofirati obaveza i dužnost samozaposlenih osoba, neovisno o tome što imaju invaliditet da su dužne same plaćati svoje doprinose. I ja se s time zapravo mogu složiti. Nije za zgorega da se ako trebaju dva zakona jednom općem i jednom posebnom jedna te ista obaveza dva puta kaže. Ali onda taj isti princip pravne dosljednosti i pravne čistoće trebamo primijeniti i kada govorimo na koje se sve kategorije osiguranika ovaj zakon odnosi i koga sve obuhvaća. I kažem, tu se nadovezujem na ovo preširoko smo to postavili. Ja bih se usudila reći da možda nismo postavili dovoljno široko pa ću navesti jednu konkretnu kategoriju, dakle govorimo da se ovo odnosi na samozaposlene osobe, osobe koje obavljaju obrt, na trgovce pojedince, vrhunske sportaše, osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost poljoprivrede ili šumarstva, pa osobe koje obavljaju profesionalnu djelatnost, domaću radinost, sporedno zanimanje, članovi uprave ili izvršni direktori trgovačkih društava itd. Koga ovdje nema? Dakle, iako je osobama sa invaliditetom i inače teže stupiti na tržište rada i njih zapravo pogađaju i one opće karakteristike našeg društvenog a i ekonomskog sustava, pa i njih obuhvaćaju oni problemi prekovremenog zapravo rada i različitih oblika izbjegavanja formiranja zapravo radnog odnosa. I znam za popriličan broj slučajeva u kojima osobe sa invaliditetom, ponekad i vrlo čestim invaliditetom imaju povremene honorarne ugovore o djelu na koje naravno plaćaju doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a ne vidim da su takve osobe izričito obuhvaćene dosegom primjene ovog zakona. To bi bilo loše, smatram to nepravednim i nepoštenim. Vjerujem da nije bila namjera i intencija predlagatelja da ih se izostavi, pa evo do drugog čitanja to je nešto o čemu bi mogli promisliti. Ako se smatra da su osobe koje imaju ugovor o djelu, odnosno koje imaju nekakav honorarni povremeni posao obuhvaćene bilo kojom od rečenica ili odredbi ovog zakona dovodeći ga u svezu sa danim obrazloženjem onda mislim da naprosto nismo bili dovoljno precizni i jasni. I kažem tim više što u nekim drugim stvarima, drugim detaljima se inzistiralo na tome da se decidirano i jasno ponovi i naglasi što se sa ovim zakonom želi postići.

Prva je gospođa Ivana Posavec Krivec.

Pojedinačnu raspravu ću iskoristiti za sasvim jednu drugu temu. Ovdje ću za ovom govornicom u Hrvatskom saboru pokušati progovoriti i prenijeti ono što tišti jednu skupinu radnika u RH i oni su se obratili na sve institucije. Dobili su ga svi zastupnici, svi klubovi u Hrvatskom saboru, dobila ga je Vlada RH, Ured predsjednika, ministarstvo itd. Naime, riječ je o udruzi Lokalne akcijske grupe u ribarstvu i vjerojatno već samim time državna tajnice znate o čemu je riječ. Riječ je o jednom zahtjevu kojim su se tražile izmjene ovoga zakona o kojem sada pričamo, Zakona o stažu osiguranja sa povećanim trajanjem gdje su se, dakle ribari obratili i ukazali na neke nelogičnosti u zakonu. Naime, člankom 3. Zakona koji je na snazi propisano je da se osiguranicima iz članka 1. Zakona, znači ribarima računa staž osiguranja sa povećanim trajanjem ako su zaposleni sa punim radnim vremenom ili sa skraćenim radnim vremenom koje se prema općem propisu kojim se usklađuju radni odnosi i kolektivnom ugovoru smatra kao zaposlenje sa punim radnim vremenom. Iz navedene zakonske definicije izostavljene su osobe, znači vlasnici odnosno nositelji obrta koji nisu zaposlenici u smislu općeg propisa što je diskriminirajuće ako se uzme u obzir da su nositelji obrta ujedno i jedini zaposleni u okviru svog poduzeća ili zajedno sa svojim zaposlenicima rade u punom odnosno nepunom radnom vremenu. U drugoj glavi Zakona, u članku 4. propisuje se da su osobito teške za zdravlje i za radnu sposobnost štetna radna mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa povećanim trajanjem ona radna mjesta na kojima postoje štetni utjecaji za zdravstveno stanje i radnu sposobnost zaposlenika unatoč tome što su primijenjene opće i posebne zaštitne mjere uređene propisima o zaštiti na radu. Zato su oni mišljenja da se status o stažu osiguranja sa povećanim trajanjem dodjeljuje osobama zbog specifičnih okolnosti sa kojima se susreću za vrijeme rada. Trenutno su profesionalni ribari nositelji obrta u nejednakom i nepravednom položaju u odnosu na sve svoje zaposlenike koji po zakonu, ovom zakonu imaju pravo na uvećanje staža, a što nije slučaj za profesionalne ribare nositelje obrta. Stoga su oni i podsjetili na ovo i ukazali uoči donošenja, odnosno rasprave o ovome zakonu. Mene sad zanima, možete li im vi danas odgovoriti na pitanje postoji li mogućnost da se ova nepravilnost ili nepravedna situacija u njihovu korist ispravi posebice zato što sam ja svjesna da u povijesti RH samo zaposlene osobe nikada nisu ostvarivale pravo na beneficirani radni staž. Ja ne kažem da to ne bi trebalo biti tako, ne bi ih trebalo izlučivati zbog toga što su, i diskriminirati zbog toga što su samozaposlene osobe. Isto tako sam svjesna da ova izmjena na koju oni ukazuju nije izmjena samo ovog jednog zakona, već bi u ovom slučaju trebalo mijenjati i neke druge zakona primjerice iz razloga što oni ni nemaju formalne ugovore o radu. Znači, oni nemaju niti formalno radno vrijeme. Ja to razumijem, ali vas molim da odgovorite njima ovdje u Hrvatskom saboru, da im odgovorite u punome smislu što oni mogu očekivati i zašto je ova situacija ovakva. Evo ja sam iskoristila svoju pojedinačnu raspravu da i o ovome glasno progovorimo.

Poštovana kolegice, nisam namjeravamo govoriti o ovome što ću sada reći, al pošto ste rekli da ste proširili temu na priznavanje beneficiranog staža, a građani RH imaju u tom dijelu problema, onda ću ja reći da zaposlenici u Hitnoj medicinskoj službi isto tako imaju želju i volju i traže da se na neki način uvrste među poslove sa stažom osiguranja sa povećanim trajanjem. Mislim tu je, pristup je, radi se o timovima koji su zajedno izloženi i stresu i velikim psihofizičkim naprezanjima i ja smatram isto da je njihov zahtjev koji još nisam vidio u pisanoj formi opravdan i da bi ga trebalo isto uzeti u obzir, al to nije, stvarno nije tema ovog, ovog zakona kao što ste na početku rekli. Mislim da je i kolegica Grba Bujević danas govorila ovdje u replici nešto na tu temu. Mislim da je to bila i tema danas Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku i mislim da se je predlagateljica očitovala o tome. Ja sam i u ime kluba na samom početku rekla da smatramo da ovdje ne treba širiti znači poslove odnosno zaposlenja koja bi trebala uć u beneficirani radni staž već smatramo da bi to trebalo adekvatno nagraditi novčano. Ovdje kada govorimo o radnome mjestu profesionalnog ribara onda spominjem i ponavljam da je čl. 19. ovog zakona on već definiran kao radno mjesto koje ima uvjete za beneficirani radni staž, samo ovdje dolazi do nepravilnosti, možda i potpune nepravde da vlasnici znači obrta na to nemaju pravo. Nemate više replika.

Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem u svojem prvom članku navodi osobe koje ostvaruju prava iz obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti prema odredbama Općeg propisa o mirovinskog osiguranju i prema odredbama ovog zakona su u točci jedan osiguranici zaposleni na osobito teškim, te za zdravlje i radnu sposobnost štetnim radnim mjestima. U potpunosti sam suglasan sa predlagačem ovih izmjena postojećeg Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem. Što se tiče osoba sa invaliditetom smatram da je ova pozitivna diskriminacija nešto što apsolutno trebamo podržati. Dozvolite da i ja samo na tren proširim temu i da vas podsjetim da postoji još jedna skupina ljudi koja naročito u doba borbe protiv pandemije zaslužuje da barem razmotrimo njihovo pravo na beneficirani radni staž i čujemo njihov glas. Iako čine najveći udio djelatnika u zdravstvu, medicinske sestre i tehničari ne nalaze se na popisu radnih mjesta koji imaju pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem. Dozvolite da vam navedem samo nekoliko razloga iz kojih bih o tome mi trebali dobro razmisliti. Rad u smjenama, noćni rad, visoka izloženost stresu, povećan rizik za sindrom sagorijevanja, izloženost opasnostima i naporima, povećana učestalost profesionalnih bolesti, česte ozljede na radu i nerijetka neželjena događanja predstavljaju svakodnevnicu medicinskih sestara, a možemo samo zamisliti kako im je već gotovo godinu dana otkada predstavljaju prvu crtu obrane i nerijetko jedinu utjehu i nadu oboljelima od virusa Covid-19 ne samo bolesnicima u tzv. covid bolnicama nego i na punktovima testiranja, u domovima za starije i nemoćne, u dječjim bolnicama, uglavnom na svakome mjestu gdje bolesna osoba treba pomoć osmjeh medicinske sestre i tehničari daju se nesebično i neprekidno, nažalost uglavnom za plaću koja nije niti blizu nadoknada za njihovu žrtvu. Dozvolite da u ovom izlaganju koristim i dijelove diplomskog rada iz 2017. više medicinske sestre Ivane Rajter koje se bavi taj diplomski rad upravo ovom temom. Rezultati istraživanja naime pokazali su da su medicinske sestre i tehničari u odnosu na druge djelatnike značajno izloženiji nasilju i zdravstvenim ugrozama u odnosu na druge profesije u zdravstvu. Nasilje je veće kod medicinskih sestara nego kod ostalih zdravstvenih djelatnika, najčešće dolazi od pacijenata ili njihovih obitelji u obliku prijetnji, uvreda, prigovora, žalbi, ponekad nažalost i fizičkih napada, posebno u doba pandemije koje je znamo i sami izuzetno stresno vrijeme. Medicinske sestre postaju nam deficitarno zanimanje, raste i trend odlaska na tržišta EU. Uz evidentan manjak medicinskih sestara i tehničara pogađa nas i dodatno smanjenje njihova broja, napuštaju svoju domovinu ili čak struku. Prema procjenama u cijelome sustavu nedostaje oko 8 do 10.000 medicinskih sestara što su i dokazale brojne studije. No u stvari koliko studija treba biti provedeno, koliko treba biti ugrožena sigurnost samih pacijenata, koliko medicinske sestre trebaju biti bolesne, ozlijeđene ili izgorjeti na svojem radnom mjestu prije nego što nešto poduzmemo. Pacijent i njegovo zdravlje u središtu su svake medicinske sestre, vrijeme je da i one stavljanjem njihovih problema u središte zbivanja ostvare pravo priznavanja staža osiguranja s povećanim trajanjem. Značajan udio medicinskih sestara u hrvatskom zdravstvu predstavlja snagu, snagu koja može imati ogroman utjecaj usmjeri li se na ostvarivanje zacrtanih ciljeva. Svjesne težine svoga posla i posljedica koje nosi zasigurno su svjesne da zaslužuju veću pažnju, potporu, poticaj i svakako priznanje za taj isti rad. Beneficirani radni staž vjerojatno je dio tih želja. Netko tu snagu u njima treba probuditi i pokrenuti se kako bi svima pokazali da zajedništvo profesije sestrinstva koja djeluje kao dobrota i sjeme može ostvariti prava, želje i zahtjeve proizašle iz tog nesebičnog, ampatičnog i nadasve humanog rada. Predlažem da i mi zastupnice i zastupnici u saboru RH budemo dio te snage i podržimo medicinske sestre i tehničare u ostvarivanju prava na beneficirani radni staž. Znam da inicijativa dolazi iz sindikata da treba postupiti i po pravilniku poštovana gospođa državna tajnica sve je to lijepo objasnila i vjerujem da možemo svi zajedno krenuti u tome smjeru. Budući da se radi o prvome čitanju zakona imamo dovoljno vremena do drugog možda i pripremiti izmjene ovih prijedloga zakona. Zahvalit ću još jednom na vašoj pozornosti i reći, medicinske sestre i tehničari zarađuju beneficirani radni staž i zaslužuju. Poštovani kolega siguran da bi se još našla određena zanimanja [[Upadica: Ne sumnjam.]] određene dakle određena radna mjesta koja zaslužuju staž osiguranja sa uvećanim trajanjem, međutim činjenica je da moramo graditi sustave, da moramo raditi po pravilima, da zdravstveni radnici imaju poprilično jak i bučan sindikat koji je u mogućnosti pokrenut takve incijative odnosno postupak za procjenu njihovih radnih mjesta, isto tako imaju i poslodavce ili se tome protive ili mogu ih poduprijeti prema tome postupak kreće od tada, od tuda.

Hvala vam lijepa na replici kolega Hrelja, u potpunosti sam suglasan sa vašim stavovima, naravno inicijativa mora doći iz strukovnih udruga i mora se provesti u potpunosti po svojem zakonskom toku, redu i slijedu. Ovo je samo jedna za sada osobna inicijativa, možda bih čak prije rekao i samo jedna ideja. Ideja jest bila upravo ova situacija sa pandemijom virusa Covid-19 izuzetno teška situacija u koju su i medicinske sestre i tehničari, ali naravno i liječnice i liječnici te svi ostali ljudi koji su dijelovi zdravstvenih timova u cijeloj našoj Hrvatskoj koja se kao i ostatak svijeta bori protiv pandemije virusa Covida-19.

Uvažena državna tajnice, kolegice i kolege, ovaj Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem je vrijedan, vrijedan pažnje i ja ću ukratko reći što sam smatrao ovaj važnim naglasiti, a vjerujem da će u drugom čitanju ovaj prijedlog zakona iznjedriti još bolje i kvalitetnije prijedloge. Dakle, ovaj zakon uređuje sustav staža osiguranja s povećanim trajanjem, a koji je utemeljen s namjerom zaštite radnika koji rade na osobito teškim i opasnim radnim mjestima odnosno obavljaju zanimanja za koje se traže posebne psihofizičke sposobnosti organizma koje opadaju s godinama života. Zakon definira 3 kategorije koje su pod definiranim uvjetima priznaje staž osiguranja s povećanim trajanjem te snižava dobnu granicu za odlazak u starosnu mirovinu. Zaposlenici to pravo mogu ostvariti samo ako su zaposleni s punim radnim vremenom ili sa skraćenim radnim vremenom koje je prema općim propisima kojim se uređuje radni odnos i kolektivni ugovor smatra kao zaposlenje s punim radnim vremenom. Dakle, tri kategorije su prvo osiguranici zaposleni na osobito teškim i za zdravlje opasnim radnim mjestima, osiguranici kojima nakon određenih godina života zbog naravi i težine posla fiziološke funkcije organizma opadaju te onemogućuju daljnje uspješno obavljanje poslova koje su do tada kvalitetno obavljali. Broj 3 osiguranici osobe s invaliditetom, osobe oboljele od distrofije mišića, paraplegije, cerebralne i dječje paralize te srodnih bolesti, slijepe i gluhe osobe, gluhoslijepe osobe s bolestima kao što su upale zglobova i vezivnih tkiva te drugih niz oboljenja koje ovaj zakon navodi. Prijedlogom zakona se utvrđuje radno mjesto i zanimanje, staž osiguranika s povećanim trajanjem osiguranja osoba s invaliditetom, snižavanje dobne granice za stjecanje prava na starosnu mirovinu na način i pod uvjetima propisan ovim zakonom. Zakonom se utječe na povećanje zapošljavanja osoba s invaliditetom budući da znamo kako je diskriminacija osoba s invaliditetom na radnom mjestu prisutna što je vidljivo iz izvješća pravobraniteljice za osobe s invaliditetom gdje su te osobe koje su zaposlene u pojedinim slučajevima bile izložene uznemiravanju i nerazumijevanju od strane poslodavca. Prijedlogom zakona ćemo dobiti pozitivnu diskriminaciju osoba s invaliditetom po ostvarenju svojih prava ne samo u slučaju kad su invalidne osobe zaposlene i osigurane na mirovinsko osiguranje već i u drugim slučajevima, a to su kad se stručno osposobljavaju prema posebnim propisima, kad su osigurane temeljem statusa njegovateljice, ratnog vojnog invaliditeta, roditelji koji obavljaju roditeljsku dužnost u prvoj godini života djeteta, nakon prestanka radnog odnosa ili obavljanja profesionalne rehabilitacije kad su samozaposlene, obavljaju obrt, trgovci, pojedinci, vrhunski sportaši, samostalna djelatnost poljoprivrede ili šumarstva, domaća radinost i još niz drugih poslova navedeni u ovom Zakonu. U Strategiji je vidljiv povećan broj zaposlenih osoba sa invaliditetom koji se u posljednjih 10-tak godina stalno povećava, a u 2019. godini zaposleno je 2800 osoba sa invaliditetom. Što je veći broj zaposlenih osoba sa invaliditetom to se više unaprjeđuje njihova integracija te se podiže kvaliteta života osoba sa invaliditetom i daje nadu kako će ovo ministarstvo nastaviti i dalje primjenjivati pozitivne zakone i propise o stažu osiguranja sa povećanim trajanjem.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege. Samo kratko. Čuli smo i znamo o čemu se radi u samom Zakonu i vezano za sustav staža osiguranja s povećanim trajanjem, ono što kolokvijalno zovemo beneficirani radni staž. Otvorili smo nešto i vezano za sami popis zanimanja koji spadaju pod sami ovaj sustav, ali većina naših rasprava ovdje evo i sa pravom zašto ne se odnosila upravo i vezano za 3. kategoriju samih osiguranika, a to su osobe s invaliditetom i dosta smo raspravljali upravo vezano za njihov sam položaj ne samo u društvu, nego konkretno ovdje na tržištu samoga rada i da na ovaj način i kroz ovaj Zakon koji smo vidjeli evo uz neke prijedloge u samom javnom savjetovanju vidjeli smo i da je sama Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom pohvalila upravo donošenje ovakvoga Prijedloga zakona jer on na neki način pozitivno normalno diskriminira osobe s invaliditetom i stavlja ih u jedan malo povlašteniji, povoljniji položaj na tržištu rada što normalno oni i zaslužuju. I vidjeli smo ovdje iz izlaganja državne tajnice određenu statistiku kako stojimo u samom društvu i da ima nekih pomaka i to dobrih u zadnjem desetljeću upravo vezano za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Dobar je ovaj podatak i vezano za mjere za poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja što smo čuli od same državne tajnice.

Zašto sam se konkretno javio na ovaj Zakon? To je vezano za jednu skupinu naših invalida i osoba, a to su slabovidne osobe u društvu. Ne očekujem od državne tajnice ne trebate, vidim da ste zapisivali od drugih, ne trebate mi odgovarati da uštedimo na vremenu, ali bih volio da između ova dva čitanja bude ipak odgovor Ministarstva na te primjedbe ipak vezano i za njih. Jer da ne nabrajam sve teške položaje i bolesti koje se navode u samom Zakonu, ali i uz slijepe osobe. Dobio sam jednu primjedbu upravo vezano za Udrugu slabovidnih osoba Splitsko-dalmatinske županije gdje oni na neki način su već i pisali pravobraniteljici i već u onim izmjenama 2018. godine su iznijeli svoje prijedloge zašto se oni ne bi uvrstili u ovaj Zakon i iskoristili ovo pravo. Naime, njima je i postupkom vještačenja utvrđeno većinom invaliditet samoga 2. stupnja. Za razliku od slijepih osoba, oni nisu uvršteni kao kategorija u ovom Zakonu vezano za osiguranje s povećanim trajanjem. Nemaju pravo na osobnu invalidninu niti na druga materijalna prava iz sustava socijalne skrbi iako znamo da te slabovidne osobe da su to ipak određena zdravstvena stanja koja s godinama napreduju i bez obzira na razvoj medicine i zdravstvenog sustava većina takvih slučajeva i takvih bolesti očiju ne idu naprijed i jednostavno dolazi do velike degradacije. Tako da je njihov invaliditet na taj način raste upravo i radi tih višestrukih organskih samih oštećenja. Do sada nije bio kriterij za utvrđivanje te funkcionalne nesposobnosti kroz 3. i 4. stupanj funkcionalnog oštećenja, već se isključivo kao kriterij uzimala oštrina vida od samih 10% Dobio sam ovdje i odgovor same Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom gdje su oni njoj i pisali prije dvije godine vezano za svoj status. Tu je evo i kolegica Ljubica Lukačić odgovorila upravo vezano za i taj prijedlog same pravobraniteljice da se taksativno i ne nabrajaju određene bolesti, nego da se i sama dijagnoza za bolest kroz postupak vještačenja u konkretnom slučaju prosuđuje vezano za beneficirani radni staž.

Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora gospodine Radin. Poštovani kolega Bačić vjerujem da svi u ovoj sabornici pozdravljamo zapravo ovakav Prijedlog zakona u ovom prvom čitanju vjerujemo isto tako da će on u drugom biti još bolji.

Vjerujem da ćemo vezano za ovaj zakon ipak postići konsenzus i da će ove male preinake koje su u samom javnom savjetovanju bile biti usvojenost od strane ministarstva. Što se tiče majke njegovateljice, i većina demografskih mjera, mislim da status i ponašanje ove Vlade u zadnja dva saziva i ovoga Hrvatskog sabora ali i svih mjera koje su donesene od svih strana samih ministarstava, kada vidimo i nalog samoga premijera da smo ovdje i dosta puta i raspravljali upravo da je svako ministarstvo dobilo i nalog vezano za demografiju i demografske mjere, da smo izdvojili Središnji ured upravo za demografiju i mlade kao jednu zasebnu jedinicu koja će se isključivo baviti ono što Europu tišti a i Hrvatsku, mislim da je to jasna poruka Vlade RH. Što se tiče majke njegovateljice, ja sam apsolutno za. Hvala lijepa. Prvo je stanka, da. Evo poštovani kolega, tražim, zapravo potpredsjedniče Sabora, tražim stanku ispred kluba Hrvatskih suverenista da bi se dodatno očitovali o ovom prijedlogu zakona a ovdje moram evo komentirat jednu stvar koja mi je zapala za oči, pardon, za uši, a to je da ste se pohvalili kako je HDZ napravio, stvorio Središnji ured za demografiju, jel tako, i mlade, da. A niste rekli da je prije postojalo Ministarstvo demografije odnosno da je HDZ odnosno Vlada Andreja Plenkovića srozala taj resor sa ministarstva na središnji državni ured. Dakle, svi oni koji ne shvaćaju o čemu se radi, ja bi ipak rekao uz dužno poštovanje kolegi, da je upravo odnos Vlade prema demografiji kao najvažnijem problemu hrvatske države, hrvatskog naroda se upravo ogleda u tome da je ukinuto ministarstvo odnosno da je umjesto ministarstva napravljen tek središnji državni ured. Ponovit ću, središnji državni ured je po važnosti odnosno po utjecaju na politiku u Hrvatskoj, 100 puta znači manje utjecaja nego što ima ministarstvo, tako da ja i ne očekujem zapravo da će se i po pitanju mladih i po pitanju demografije išta promijeniti u Hrvatskoj jer je odnos Vlade prema tom pitanju vidljiv iz aviona. Hvala lijepa. Zahvaljujem, poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Također tražim stanku u ime kluba HDZ-a vezano upravo na temu demografije i ustroja Vlade u kojem je Središnji državni ured za demografiju ima itekako značajno mjesto. Naime, uvijek smo govorili da nije važno kako je forma već kakav je sadržaj i kako će se raditi, koje mjere i koji propisi donositi. Kritičari kao što je upravo ovakvog tipa kao što je prethodni bio u obrazlaganju stanke od zastupnika Hrvoja Zekanovića, uvijek su govorili da nije dobro da je Ministarstvo za demografiju i socijalnu politiku, da će se demografiju tu utopiti u socijalnoj politici i da je upravo najidealnije rješenje da to postoje kao nešto samostalno tijelo i kao samostalni državni ured. Međutim rad Vlade i u prošlom sazivu i u ovom, demantira sve ove kritičare koji tvrde da se ništa ne donosi, doneseno je niz mjera, niz mjera koje su bile usmjerene na jačanju obitelji, na stvaranju povoljnog obiteljskog okruženja, na usklađivanju obiteljskog i osobnog života, sve na poticaju zapošljavanja mladih, na davanju stambenih kredita mladima, na izgradnju vrtića kao i druge brojne mjere uz jačanje ekonomskog gospodarstva koje je bilo itekako značajno sve do ove COVID krize. I sve je to itekako stvaralo jedno pozitivno okruženje a u smjeru jačanja općenitog razvitka naše države a pogotovo i demografskog razvitka stoga ovakve priče sigurno nisu utemeljene i to su kritike radi kritika. Stanke ste pretvorili u replike ali međutim stanke su odobrene a ići ćemo odmah dalje. Poštovani kolega Bačiću, ukazala bi samo na jednu činjenicu koja se odnosi ne samo na ovu tematiku a to je različito postupanje u različitim sredinama RH. RH ima nacionalnu strategiju za osobe sa invaliditetom dugi niz godina ali je nemaju sve županije što dovodi do neujednačene provedbe u lokalnim sredinama. Recimo Ličko-senjska županija nije donesla takvu strategiju, slijedom toga ni gradovi niti općine pa imamo situaciju da potrebe i interese osoba sa invaliditetom nitko ne zastupa jer udruga je malo, one nemaju dovoljno zaposlenih osoba koje bi se s tim bavile a kada se i bave, to je u njihovo slobodno vrijeme i naravno da nisu za to plaćene. Posebno je teško u ruralnim krajevima, nemaju svi Internet, slabo smo prometno povezani i svima bi nam trebao cilj biti intenzivnije informiranje osoba o različitim pravima i pogodnostima koje mogu koristiti za poboljšanje životnih i radnih uvjeta. Kolegice, hvala na replici, vama samo jedna rečenica. Slažem se s vama, nije sve na ministarstvu i Vladi, definitivno ove mjere trebaju se spustiti i na lokalnu razinu jer tu naše osobe sa invaliditetom žive, nadovezat ću se i iskoristit ću odgovor na vašu repliku, nadovezat ću se za stanku kolege Zekanovića koji je ovako malo mučki to iskoristio i pobjegao. Slažem se s kolegicom koja je uzela stanku u ime HDZ-a, središnji ured, ovako na vrlo lagan način može koordinirati s ostalim ministarstvima, pritiskati vezano za mjere, za demografiju, mlade, znamo da je oporba bila itekako protiv kad je to bilo u jednom velikom sustavu, kada se demografija nije možda mogla istaknuti u ostalim drugim problemima. Da ne spominjemo 6 milijardi kuna za zapošljavanje mladih, svi pokazatelji, od minimalne, prosječne, studentske satnice, sve je povećano, porodiljne naknadne da ne spominjemo, stambeno kreditiranje 14 tisuća mladih obitelji, porezna reforma, smanjenje dohotka za mlade do 25. i do 30 godina, ako se kome [[Upadica: Hvala.]] ne smije zamjeriti, onda je to ovo Vladi. Zahvaljujem. Nemate više replika.

Poštovani i uvaženi saborski zastupnici i zastupnice. Ja vam prije svega srdačno zahvaljujem na konstruktivnoj raspravi i ono što mi je jako drago jest da smo postigli vrlo visok stupanj usuglašenosti po pitanju osoba sa invaliditetom i ovog zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem. Zadovoljstvo mi je zaista da je tako. Još jedanput ono što moram posebno naglasiti jest da su osobe s invaliditetom i sada već prema važećem Zakonu o stažu osiguranja s povećanim trajanjem uključene u ovaj zakon, a što je ustvari novina koja će, o kojoj mi sada govorimo govoreći o promjeni svega 4 članka, promjena je ta da će osobe s invaliditetom imati mogućnost beneficiranoga staža, odnosno dodatnoga staža i kada ne rade na radnim mjestima ili zanimanjima koji su, za koje je propisan ben-radni staž, a znate i sami, tijekom rasprave smo to i spomenuli, takvih je radnih mjesta 52 i 13 zanimanja. Dakle osobe s invaliditetom nakon stupanja na snagu ovoga zakona o dopunama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, oni će imati mogućnost dodanoga staža i kad rade, recimo kao računovođe ili pravnici ili trgovci, itd. i kada rade u nekoj profesionalnoj djelatnosti ili samostalnoj djelatnosti, dakle to je ustvari cilj ovoga, dopuna ovih zakona. Cilj je ustvari sigurnost osoba s invaliditetom, njihova veća sigurnost i bolja pozicija na tržištu rada. Što se tiče profesionalnih ribara, moram spomenuti da je njihovo uvećanje 12 za 15, njih je oko 700 i oni imaju beneficirani radni staž, što znači da u roku jedne godine ostvaruju 3 mjeseca dodanoga staža. Što se tiče pitanja koja mi je postavila gospođa, mi smo našim dragim ribarima čije smo pismo zaprimili, na vrijeme odgovorili, odgovor je poslan na vrijeme i vrlo je iscrpan, ja ću vrlo kratko.